Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, uvaženi predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe PUPS izneo bih neke stavove u vezi sa ovim predlozima zakona kojim se potvrđuju sporazumi između Republike Srbije i Kanade o socijalnoj zaštiti, odnosno sigurnosti i Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti. Imajući u vidu promene nastale u proteklom periodu u našoj zemlji i obe zemlje potpisnice, broja lica koja rade i žive u tim državama, kao i potrebe daljeg razvijanja i učvršćivanja prijateljskih odnosa i saradnje u svim oblastima, pa i u oblasti socijalne sigurnosti, ocenjujemo kao svrsishodno i obostrano korisno da se ova dva Predloga zakona usvoje. Nakon održanih niz rundi pregovora delegacija Republike Srbije i Kanade, ove delegacije su u otvorenoj i prijateljskoj atmosferi detaljno razmotrile i usaglasile sve odredbe teksta Sporazuma između dve države o socijalnoj sigurnosti. Sporazum potpisan u Beogradu 12. aprila 2013. godine, je prvi sporazum sa Kanadom u ovoj oblasti. Ovim Sporazumom predviđeno je da i dogovor sa kanadskom provincijom organi Republike Srbije i kanadska provincija mogu zaključiti dogovor u svim pitanjima socijalne sigurnosti u okviru jurisdikcije kanadske provincije ukoliko taj dogovor nije u suprotnosti sa odredbama ovog sporazuma. Takođe, radi regulisanja oblasti socijalne sigurnosti nakon pregovora u Luksemburgu je 7. juna 2013. godine, potpisan Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti. Stupanjem na snagu ovih sporazuma u odnosima između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg prestaje da važi sporazum između Srbije i Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnom osiguranju od 2003. godine. Sporazumi predstavljaju sveobuhvatni međunarodni sporazum kojim se reguliše penzijsko, invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, osiguranje nezaposlenosti, dečija zaštita i materinstvo. Po standardima koji predviđa uredba EU br.883 iz 2004. godine, koja reguliše socijalnu sigurnost radnika emigranata. Usaglašeni sporazumi sadrže rešenja koja su usklađena sa promenama u nacionalnim zakonodavstvima ovih država, kao i najnovije evropske standarde u ovoj oblasti koji će omogućiti osiguranicima i korisnicima prava najvišu zaštitu. Ovi sporazumi se zaključuju kako bi se eliminisale negativne posledice kretanja radne snage, a svrha im je da licima koja su živela i bila osigurana u državama potpisnicama i članovima njihovih porodica osiguraju određena prava iz socijalnog osiguranja.

Svi naši radnici koji vremenom žele da se vrate u zavičaj svakako ovi sporazumi danas potpisani idu im na ruku. Standardno rešenje i principi koji su zastupljeni kroz odredbe sporazuma su, jednak tretman državljana država potpisnica u oblasti socijalnog osiguranja. Ovo načelo znači da se prema državljanima druge države potpisnice postupa na isti način kao i prema sopstvenim državljanima odnosno da pod istim uslovima imaju prava i obaveze iz obaveznog socijalnog osiguranja. Neposredna isplata stečenih davanja korisniku koji je ostvario pravo na davanje u mestu njegovog prebivališta, penzija i druga prava, smisao ovog načela je da korišćenje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja ne ostane ograničeno na teritoriju u kojoj su ta prava ostvarena. Ovo načelo obezbeđuje isplatu davanja na teritoriji druge države potpisnice i u tom smislu veliki broj naših ljudi povratnika koji se nakon radnog veka vraćaju u zemlju neće imati problema da svoju penziju, svoje stečeno pravo primaju u mestu daljeg življenja. Sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države potpisnice radi ostvarivanja prava na penziju ili novčanu naknadu, ukoliko navršeni staž osiguranja na teritoriji jedne države potpisnice nije dovoljan za ostvarivanje prava u određenom slučaju ta država uzeće u obzir i staž navršen u drugoj državi potpisnici. Ovim se omogućava koncept jedinstvenog radnog veka, bez obzira na njegov rad i ostvarenost osiguranja u dve države. Sama visina prava zavisiće samo od zarada i osnovica navršenih prema zakonodavstvu u kom se ostvaruje pravo. Tu je opšte prihvaćeno pravilo da se penzija određuje srazmerno dužini staža osiguranja i doprinosima u određenoj državi. Ovo se posebno uklapa u stav PUPS, da je penzija stečeno pravo i da je penzija ekonomska a ne socijalna kategorija, kako bi neki pojedinci ili grupe hteli da prezentuju i proglase penziju kao socijalnu kategoriju. Korišćenje zdravstvene zaštiteza lica koja imaju prebivalište ili boravište na teritoriji druge države, potpise, turisti, penzioneri, detaširani radnici i drugi. Princip osiguranja koji omogućava da teret davanja i socijalnog osiguranja snosi ona država čiji je osiguranik u pitanju. Primene zakonodavstva države u kojoj lica rade, ovo načelo znači da se obaveza o osiguranju određuje prema zakonodavcu države u kojoj se obavlja rad ili neki oblik samostalne delatnosti. Od ovog pravila sporazum predviđa izuzetke u pogledu upućenih radnika, državnih službenika i diplomatsko-konzularnih predstavnika, posade brodova, aviona, kada se primenjuju zakonodavstva države iz koje su upućeni. Sporazum između naše zemlje i ove dve države u ovoj oblasti je od izuzetnog značaja, pre svega zbog građana Srbije koji žive i rade u Kanadi i Luksemburgu, kojim se zaključivanjem ovih sporazuma omogućuje da ostvare svoja prava iz oblasti socijalnog osiguranja. Republika Srbija primenjuje sporazume o socijalnom osiguranju sa 26 država, od kojih su većina članice EU u kojima živi i radi veliki broj naših građana. Neophodno je da se u narednom periodu pokrene inicijativa za zaključivanje sporazuma i sa ostalim državama gde ima naših građana, pre svega u regionu i u državama gde živi i radi veliki broj naših sugrađana. Uz ove postojeće sporazuma ostvarila bi se zaštita u oblasti socijalnog osiguranja za najveći broj naših građana koji žive i rade u inostranstvu. Što se tiče regiona, po mojim saznanjima, mi jedino nemamo sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Grčkom, dok sa ostalim zemljama u regionu imamo potpisane sporazume. Shodno ovome, poslanička grupa PUPS nakon ove rasprave podržaće predlog ovih zakona, kao i predloge zakona koji se danas razmatraju, a to su Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, o kojem je nešto više govorila moja koleginica Vera Paunović. Izrazio bih posebno zadovoljstvo što su današnje diskusije ušle u pravcu podrške ovih zakona i čime po prvi put postižemo konsenzus o nečemu što mislim da je i dobro, ne samo po ovim zakonima nego i drugim zakonima na koje ne bi trebalo da ubiramo neke političke poene, već da to radimo suštinski za dobrobit naših sugrađana. Zahvaljujem se na pažnji. Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo utvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine. Dostavljena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Marku Milutinoviću, izabranom sa izborne liste DSS Vojislav Koštunica. Na osnovu Odluke iz RIK, Izveštaja i Predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Marku Milutinoviću. Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da pristupi radi polaganja zakletve. Poštovani narodni poslaniče, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupamo polaganju zakletve. (Predsednik čita tekst zakletve, narodni poslanik ponavlja.) „ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI!“ Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.

Izvolite. Hvala vam gospođo potpredsednice. Poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kao prvo, meni je zaista žao što ovoj raspravi ne prisustvuje državna sekretarka iz Uprave za rodnu ravnopravnost. Bilo bi zaista dobro, s obzirom da bih htela da istaknem dve poruke koje bi ovaj parlament morao da pošalje javnosti. Jedna poruka je nulta tolerancija prema porodičnom nasilju i prema nasilju prema ženama. Druga poruka bi trebala da bude da ova tema bude prioritetu radu Vlade. Ne može život da stane dok Vlada rešava ili pokušava da reši ekonomske probleme, prilično neuspešno. Dakle, nasilje prema ženama i porodično nasilje su eskalirali. Društvo i država nemaju pravi odgovor. Ova država ima zakone, ima nacionalnu strategiju, ima akcione planove. Dakle, što se propisa tiče, otprilike ima sve što je potrebno da bi se sprečilo nasilje prema ženama i porodično nasilje. Međutim, uprkos svemu tome, nasilje raste iz godine u godinu. Dakle, očigledno nešto ne funkcioniše u sprovođenju svih tih propisa koje već imamo. Mi smo danas slušali sve poslanike koji su govorili i isticali svoju podršku Konvenciji za borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja i to je zaista pozitivno. Dakle, verovatno će svi poslanici da podrže ove dve konvencije i dva sporazuma koja su danas na dnevnom redu. Od 44 prijavljena poslanika za diskusije, svi su zaokružili ono – za, konvencije i za te sporazume. Međutim, postoji jedna čudna slika ove liste koja ukazuje na aktuelno stanje odnosa ovog društva i ove države prema ženi. Od 44 poslanika, 13 poslanika su muškarci. To je otprilike taj odnos koji postoji i u radu parlamenta gde žene predstavljaju 30% od svih poslanika. Očigledno postoji i jedan otklon i ovog parlamenta kada je na dnevnom redu tema ovako bitna. Kada Ministarstvo rada i socijalne politike, tako nesrećno skrojeno, predstavlja, između ostalih, i ovu Konvenciju za borbu protiv nasilja nad ženama, prosto ne dostaje jedan kvalitet u smislu ozbiljnog shvatanja šta je tu problem sa nasiljem nad ženama. Ukoliko se problem ne bude rešavao, mi možemo uskoro očekivati i da se udvostruči taj broj ubijenih žena. Nažalost, čuli smo neveselu statistiku, ali nije dovoljno samo ritualno da se ponavljaju statistički podaci, da se detektuju svi problemi, potrebno je i da se sprovode svi propisi koji su usmereni na to da zaštite žrtvu. Šta se onda radi sa ovom konvencijom koja se predlaže? Država napravi jednu rezervu prema članovima 30, 40 i 44. Član 30. se odnosi na materijalnu odgovornost ove države prema žrtvi, a 44. se odnosi na reagovanje države po službenoj dužnosti bez ikakvih ograničavajućih faktora kada je potrebno da se procesuira neki postupak protiv nasilnika. Evo nama prilike ovde u parlamentu da ne ostanemo samo na verbalnom, neka svako od poslanika, koji je danas iskazao svoju podršku ovoj konvenciji, glasa za povlačenje rezerve na ova dva člana Konvencije i eto nama konkretnog doprinosa parlamenta u smislu borbe protiv nasilja nad ženama i protiv porodičnog nasilja. To je već jedan iskorak iz verbalnog prema konkretnog postupanju. To je ono što nedostaje u sprovođenju svih zakona. Očigledno da ni Ministarstvo pravde, ni Ministarstvo zdravlja, ni Ministarstvo rada i socijalne politike ne vode računa, a pogotovo MUP, da koordinišu svoje poslove i da zajedničkim snagama se pokušaju izboriti sa ovim velikim problemom kada se govori o porodičnom nasilju i nasilju nad ženama. Dakle, nulta tolerancija prema nasilju, prioritet za Vladu zato što nasilje, porodično i nad ženama, je jasan pokazatelj u kakvim problemima je ovo društvo, a sa njim i država. Tek ukoliko, u tom smislu, ozdravi društvo, ako se promeni taj tradicionalni pristup prema ženama koji je toliko aktuelan i toliko jak, unazad stotinu godina, u tom slučaju možemo očekivati uspeh i na svih ostalim terenima državnog i društvenog napretka. Hvala. Gospodine ministre, čuli smo vaše uvodno izlaganje i pravo je zadovoljstvo da u ime rekonstruisane Vlade, kao ministar koji je zadovoljio kriterijume uspešnosti, visoko postavljene od strane premijera, vi imate danas priliku da u srpskom parlamentu branite čitav paket zakona pred poslanicima. Odmah ću reći da ovaj paket zakona za poslanike i poslanice URS zaista predstavlja one zakone za koje možete i dobićete našu apsolutnu podršku. Prvo je zakon, odnosno Konvencija koja se tiče sprečavanja nasilja nad ženama, a drugi dokument jeste dokument koji govori o međunarodnom usvojenju dece bez roditeljskog staranja. Dakle, nasilje u Srbiji je dostiglo pandemijske razmere i gotovo da nema dana a da ne čujemo da se u nekoj porodici, u školi, na ulici, na sportskom takmičenju nije dogodilo nasilje. Porodica koja treba da bude mesto spokoja za mnoge žene, nažalost, u Srbiji je mesto njene najveće nesigurnosti, i to zato što u porodici trpi najveće nasilje koje se ne retko, kako smo danas puno puta čuli, završi smrtnim ishodom. Porodica, koja treba da bude mesto njenog oslonca, za svaku drugu ženu, prema zvaničnim podacima u Srbiji, ona je mesto najveće psihičke torture, a za svaku treću, bogami, i mesto fizičkog nasilja. Nasumice sam uzela jedan dnevni časopis potpuno sigurna da ću u njemu ili bilo kom drugom dnevnom listu pronaći neki tekst koji govori o nasilju. Nemoj da se plašiš, neće se vratiti kući. Tako su mi rekli u policiji kada su ga odveli, ali ja ne mogu, ne smem da zaspim, tresem se od straha, iako znam da je uhapšen.“ Ovako počinje samo jedna teška ispovest jedne pretučene žene koja se osmelila da prijavi nasilje, ali je ovo ujedno, nažalost, i svakodnevnica ko zna koliko drugih žena u Srbiji koje nikada ne skupe hrabrost da prijave nasilje i nasilnika zato što je, nažalost, nasilje i danas u Srbiji, mnogo puta, ostalo iza zatvorenih porodičnih vrata. Upravo zato što je nasilje postalo tolerantno, prihvatljivo, a ja bih rekla i stimulisan način ponašanja u našoj državi, zato što je kaznena politika prema počiniocima nasilja izuzetno blaga, zato što se nedovoljno primenjuju ili se uopšte ne primenjuju sve raspoložive mere, zato što procesi nedopustivo dugo traju, zato što sve to utiče da se žrtva porodično ili nekog drugog nasilja oseća nesigurno, zato što žene ne znaju šta ih čeka kada se nasilnik vrati kući, zato što se s razlogom strahuje da se nasilje ponovo ne dogodi. Danas smo ovde čuli brojne podatke, mnogo različitih, ali su svi imali za cilj da nam ukažu koliko je veliki problem nasilja u našoj zemlji. Nažalost, čak ni evidencije nisu jedinstvene. Vrlo ćete često dobiti različite podatke od centara za socijalni rad, policijskih uprava, zdravstvenih ustanova. U svakom slučaju, pored svih kampanja, pored promene zakonodavnog okvira, veliki broj nasilja u Srbiji i dalje ostaje neprocesuiran. Prema zvaničnim podacima, tek 16% nasilja dobija sudski epilog. Preko 25% nasilja ponovilo se više od pet puta. U 18% slučajeva u porodici, pored žena, žrtva je neko drugi, a najčešće njihova deca. U 75% slučajeva nasilnik je suprug, partner ili bivši suprug. U 7,5% slučajeva korišćeno je oružje da se nanesu teške telesne povrede. Ono što će, verovatno, obzirom na populaciju kojom se najčešće bavite, za vas biti sigurno interesantno, ogroman je broj žena iznad 75 godina starosti koje su žrtve porodičnog nasilja. Kao što ste i sami rekli, samo ove godine evidentirano je preko 6.100 nasilnika, ali u isto vreme i 9.325 žrtava, među kojima je i 4.838 dece. U Srbiji se mnoge žene osećaju postiđeno zato što su žrtve porodičnog nasilja, jer su vaspitavane da trpe nasilje, ali se najveći broj njih, upravo zbog ekonomske nesamostalnosti, ne odlučuje da izađe iz tog začaranog kruga. Podaci govore da se jedna žrtva porodičnog nasilja i do sedam puta vraća nasilniku pre nego što izađe iz nasilja, a neke nikada iz tog zatvorenog kruga ne izađe. Ovu konvenciju ćemo podržati zato što smatramo da je njen primarni cilj prava zaštita žrtava porodičnog nasilja, ali u isto vreme i gonjenje počinioca uz poseban akcenat na rad, na prevenciji i uspostavljanju društva koje je rodno senzitivnije. Kao međunarodni dokument, ova konvencija ima zahtevnu ulogu da obaveže sve zemlje potpisnice na bolju saradnju, na zajednički rad, na zajednički pristup u rešavanju problema. Ima zahtevnu ulogu u propisivanju procedura i protokola, kada su u pitanju žrtve porodičnog nasilja, ali u isto vreme se ona bavi i suzbijanjem diskriminacije i promoviše suštinsku jednakost uz promociju politika i mera za zaštitu žrtava porodičnog nasilja. Ono što je posebno važno, ova konvencija ima segment koji se odnosi na decu koja su žrtve ili svedoci porodičnog nasilja. Ono što ostaje kao otvoreno pitanje jeste koliko smo spremni kao društvo da ovu konvenciju primenimo? O tome su posebno govorile kolege iz LDP. Bojim se da ovom rezervom, kojoj smo kao država iskazali, u startu pokazujemo otpor prema dokumentu, a ne spremnost da ga na primeren način u našoj praksi zastupimo. Dakle, otvaranjem ove teme, kao društvenog, a ne privatnog problema žena i njihovih porodica, mislim da je zaista otvoren put promenama i društvenog i kulturnog obrasca za suzbijanje nasilja. Drugi dokument jeste dokument koji govori o međunarodnom usvojenju dece bez roditeljskog staranja i on govori pod kojim uslovima i na koji način ono može da se obavi, poštujući najbolji interes deteta. Ovo je veoma osetljiva tema i bojim se da mnoge potencijalne usvojiteljske porodice, koje nas u ovom trenutku gledaju, imaju možda osećaj neke anksioznosti i pitaju se šta sada to srpski poslanici rade, a preko 700 porodica u ovom trenutku čeka na usvojenje. Želim da njima pošaljemo jednu ohrabrujuću poruku, a to je da usvajanjem ovog dokumenta apsolutno ničim nije ugrožen njihov položaj zato što su međunarodna usvojenja jako retka, zato što se međunarodna usvojenja odnose isključivo na onu decu za koju se u Srbiji, u nekom razumnom roku, otprilike godinu dana, nije pronašla adekvatna usvojiteljska porodica. Kao što smo čuli na jednom od odbora, od predstavnika resornog ministarstva, godišnje se u proseku oko 11 međunarodnih usvojenja dogodi. To su uglavnom deca koja imaju određene smetnje u razvoju, deca sa invaliditetom, romska deca za koju potencijalne usvojiteljske porodice u Srbiji ne pokazuju dovoljno interesovanja. Zato smatramo da su za takva usvojenja, međunarodnog tipa, potrebne dodatne regulative zato što one, i stepen procene i stepen bezbednosti dece koja odlaze u porodice u inostranstvu, znače jednu dodatnu sigurnost. Ovaj zakon je takođe uredio i na koji način će država preko nadležnih tela dalje pratiti položaj dece usvojene u inostranstvu. Mi smatramo da je deci mesto u porodici. Smatramo da je porodica najbolji način da se deca zaštite, ali i podvlačim da ta međunarodna usvojenja moraju da imaju poseban tretman i pod posebnom pažnjom da budu praćena. Zato ćemo mi ovaj dokument da podržimo. Ono što ne možemo da podržimo jeste činjenica da se u ovom trenutku 887 dece starosti do 10 godina, podobne za usvojenje, nalaze u hraniteljskim porodicama. U zemlji koja proklamuje kao osnovni cilj najbolji interes deteta, kako i treba da bude, u zemlji u kojoj se na usvojenje čeka i po nekoliko godina i čeka nekoliko stotina parova,887 dece u hraniteljskim porodicama, podobno za usvojenje, ne uverava nas u savestan rad svih onih u lancu odgovornosti. Ja znam da nije moguće za svih 887 dece pronaći adekvatnu usvojiteljsku porodicu, jer da je drugačije, mi danas ne bi usvajali dokument o međunarodnom usvojenju, ali sam isto tako sigurna da je za veliki broj dece moglo i moralo da bude drugačije. Zato vas pitamo, gospodine ministre, ko je kriv, ko je zatajio u sistemu odgovornosti? Zašto ova siromašna zemlja, ja ću aproksimativno reći, samo za ovu decu izdvaja oko 400 miliona za hraniteljstvo, a možda je moglo da se upotrebi za neke druge adekvatnije oblike zaštite? Da li se ovde radi samo o pasivnosti organa starateljstva? U čemu je i kolika ovde bila uloga ministarstva? U čemu ste vi kao nadležni organ zatajili ili imamo i neki treći organ? Znam da ovo nije nešto što je moglo da se reši u poslednjih godinu dana koliko ste ministar ili nešto duže, ali ste i u prethodnom mandatu bili potpredsednik Vlade zadužen za socijalnu politiku. Zato i očekujemo da nam konkretno kažete šta ćete preduzeti prema odgovornima, jer ukoliko ne budete rekli o čemu se radi, smatramo da odgovornost apsolutno preuzimate na sebe, pa kao odgovoran čovek koji je dugo u politici, onda i sami znate šta vam je činiti.

Odmah na početku želim da kažem da će DSS, a i Ženska parlamentarna mreža, koja je veoma aktivna u ovom parlamentu, podržati usvajanje ovih konvencija. Posebno je značajna Istanbulska konvencija, zato što je jedan od glavnih ciljeva Ženske parlamentarne mreže upravo borba protiv svih vrsta nasilja u društvu. Međutim, ono što zabrinjava je da je Srbija usvojila neke prilično dobre zakone, da je usvojila i neke druge konvencije i dokumenta, pa čak mislim da je 2011. godine usvojena i Strategija o borbi protiv nasilja u porodici i nad ženama, a da je nasilje i dalje veoma rasprostranjeno u našem društvu. Čak je i po statističkim podacima nasilje, naročito porodično nasilje sa smrtnim ishodima u porastu.

Mi smo nedavno i u skupštinskom materijalu dobili izveštaj o tome šta misli Komitet koji prati primenu jedne druge konvencije – Konvencije UN o sprečavanju i zabrani diskriminacije nad ženama i šta oni misle o tome kako Srbija primenjuje tu konvenciju koja je određeni broj godina na snazi u Srbiji.

Mislim da se čak ta konferencija ili to izveštavanje Komitetu odvijalo u junu ili julu ove godine i ono što smo dobili kao ocenu stanja o tome kako se Srbija bori protiv diskriminacije žena u svom društvu, nisu uopšte ohrabrujuće. Neke od tih preporuka o izveštajima, o tome kako već primenjujemo neke konvencije i međunarodna dokumenta, ovde ću navesti i to naročito u ovom delu koji se odnosi na nasilje nad ženama. Ne znam koliko ste imali priliku da pročitate ta zapažanja Komiteta, ali smo imali priliku od mnogih koleginica koje su iznele sve one probleme sa kojima se sistem i institucije u Srbiji neću da kažem suočavaju, ali probleme koje imaju i koje ne rešavaju. Recimo, u tim zapažanjima i preporukama, tačnije, naglasak je na preporukama, da ministarstva treba da izvrše analizu i izmene Krivičnog zakonika i Porodičnog zakona. Mi volimo da kažemo da imamo, naročito kada je Porodični zakon u pitanju, jedan savremeni zakon, sa nekim dobrim rešenjima, ali znamo, a o tome je i danas bilo reči, da neka rešenja i nisu dobra i na to nas opominje i Komitet UN. Zatim kažu da se moraju ohrabriti žene da prijave nasilje. Dakle, potrebno je da država vodi jednu stalnu kampanju za podizanje svesti o tome da je nasilje krivično delo i da žrtva nasilja u porodici, naglašavam reč porodica zato što nisu uvek samo žene žrtve porodičnog nasilja, tu su deca, ali bogami su tu nekada i muškarci, da žrtva nije dužna da godinama trpi nasilje, nego da ona ima zaštitu države i da je država ta koja je ohrabri, upravo zato što će imati zaštitu, da prijavi to nasilje. Kažu – da se obezbedi efektivno vršenje istraga, da se počinioci nasilja kažnjavaju sankcijama koje su srazmerne težini zločina, odnosno drugim rečima, da je naša kaznena politika veoma blaga. Velike su razlike između broja policijskih intervencija, broja podnetih krivičnih prijava i broja osuđenih nasilnika.

Videćemo mi koji danas govorimo o ovoj konvenciji, i svi ćemo glasati, šta će biti u predlogu budžeta za sledeću godinu, da li će biti predviđene stavke za otklanjanje nekih od ovih nepravilnosti. Zatim, da se retko izdaje nalog za hitnu zaštitu žena u riziku, odnosno da se ne interveniše dovoljno brzo. To se statistički vidi koliko je uopšte bilo naloga za hitnu zaštitu žene. Da je možda bilo više ovih hitnih mera, možda bi nam manje žena stradalo i manje bi bilo smrtnih ishoda. Naravno, ono što je takođe veliki problem, to je naše neefikasno, da kažem reformisano pravosuđe, pa su sudski procesi jako dugi. Čak imate podatak da se ni jedan sudski proces protiv nasilnika u porodici nije završio u periodu koji je žena provela u sigurnoj kući. Dakle, žrtva bude smeštena u sigurnu kuću, tu postoji neko vreme u kojem može da boravi u toj sigurnoj kući i kad izađe, taj zbog čega je smeštena tamo je, da ne upotrebim ružnu reč, na slobodi, ali uglavnom nije završen sudski proces. Dakle, isti je problem i kad izađe iz sigurne kuće. Ono o čemu je bilo puno reči danas, to je da naše institucije nisu dobro povezane, da je loša saradnja između centara za socijalni rad, policije i tužilaštava.

To je ova druga konvencija o kojoj govorimo. Inače, međunarodno usvajanje, to ste i vi verovatno pročitali kao i ja, nisam mnogo znala o tome, u obrazloženju, da je to jedan relativno novi fenomen, da se pojavio negde posle Drugog svetskog rata, da je ta oblast bila prilično neregulisana i tu je bilo mnogo zloupotreba, tako da vidim da sve te konvencije koje pokušavaju da pravno urede ovu oblast su u stvari pokušaj da se upravo to uredi zakonima kako treba, pa je to i cilj i ove konvencije, s tim što, verovatno ste pratili iz medija, neke države imaju jako loše iskustvo kada je u pitanju ovo međunarodno usvojenje. Znate, na primer, da je Ruska Federacija zabranila međunarodno usvojenje, jer su imali neka loša iskustva. Ne znam da li je ta država uopšte imala ovu konvenciju, moguće da nije, pa da su zbog toga i nastajali ti problemi. Uglavnom, ova konvencija je usvojena 1993. godine pod okriljem Haške konferencije međunarodnog privatnog prava i ona je, takođe, poznata kao Haška konvencija. Međutim, ovih dana su građani Srbije čuli za jednu drugu Hašku konvenciju. Takođe se naziva Haška zato što je to taj paket konvencija koji je tada i usvojen, jer se na tu Hašku konvenciju pozvao sudija u sudskoj jedinici u Valjevu, inače sudija ljiškog suda, kada je odlučio da devojčica Rea Metejević bude vraćena, upotrebiću reč i isporučena svom ocu koji živi u Zagrebu, ocu zbog koga su njena majka i Rea boravile nekoliko meseci u sigurnoj kući. Dakle, taj sudija je odlučio da nasilniku vrati dete. O tome je upoznata cela javnost Srbije. Juče su u svim medijima građani Ljiga pokazali šta misle o toj odluci. Ministarstvo pravosuđa je, po meni, prilično kasno reagovalo. Uputilo je neku preporuku, ali to je sada stvar koja nije nikako rešena. Na početku sam rekla da će Demokratska stranka Srbije glasati za ovu konvenciju, međutim zaista više nemam poverenja ni u ovo naše pravosuđe, tako da se bojim da će i ova Haška konvencija o međunarodnom usvajanju biti zloupotrebljena od strane nekog sudije. Mislim da je dobra prilika da ste vi tu, vi nam i onako retko dođete, ali pretpostavljam da ste i vi svesni problema sa kojima se danas u Srbiji suočavaju i roditelji, i hranitelji i usvojitelji. Mi smo kao poslanička grupa i kao poslanici dobili puno predmeta od hraniteljskih porodica širom Srbije, jer tu ima prilično velikih problema. Uglavnom je to na relaciji hraniteljske porodice i centri za socijalni rad. Gospodine ministre, ne znam da li je do vas stigao predmet? Dakle, o ovome govorim zato što me je ta hraniteljska porodica zamolila da o tome govorim. U pitanju je hraniteljska porodica Marković iz Smederevske Palanke, gde je za mesec dana, odnosno 2. septembra, Centar za socijalni rad odlučio da po hitnom postupku devojčicu staru dve godine, koja je imala samo deset dana kada je smeštena u tu hraniteljsku porodicu, bez ikakvog razloga izmesti u drugu hraniteljsku porodicu, da bi je ta hraniteljska porodica pripremila za usvojenje. Na internetu je peticija preko 10.000 glasova, najviše sugrađana porodice Marković. Najlepše vas molim da vi lično pogledate ovaj predmet. Vi ste iz Ministarstva već poslali rešenja, itd. Ni u kom slučaju ne želim da utičem ni na koji način. U pitanju je upravni spor. Puno je o tome bilo reči u medijima i ako ništa da usporite taj postupak usvojenja dok ne preispitate sve ove postupke koji su prethodili. Hraniteljstvo i prelazak, da li u drugu hraniteljsku ili u usvojenje, to mora da ima neku proceduru koja mora da se poštuje i moraju da se izvrše adekvatne pripreme, a sve to je u interesu deteta. Inače, ova deca doživljavaju strašne traume gde se to uradi na ovako nagao i loš način. Hvala. Hvala. Izvolite. Poštovano predsedništvo, gospodine potpredsedniče, ministre, saradnici u Ministarstvu, dame i gospodo narodni poslanici, danas imamo veoma važne zakone pred sobom. Rekao bih u uvodnom delu da ovo vreme u kome živimo, uz ono što su svakodnevne međunarodne relacije, protok ljudi, njihovo prisustvo, život i rad na raznim destinacijama u drugim zemljama, na svim tačkama zemljine kugle, dovodi do toga da treba da uredimo mnoga pitanja koja su značajna za građane, kako naše, tako i građane drugih zemalja. Danas je protok ljudi i veze između njih interesi i sve ono što je za njih značajno rašireno na celoj zemljinoj kugli. Danas možemo govoriti o građanima jedne zemlje, a istovremeno su to građani Evrope i sveta. Zato je potrebno urediti mnoga ta pitanja koja su značajna za njih i, eto, danas pred sobom imamo dve značajne konvencije. Jedna se odnosi na zaštitu dece i saradnju u oblasti međunarodnog usvojenja. Druga konvencija se odnosi na sprečavanje i borbu nasilja nad ženama i nasilja u porodici i dva sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade i sa druge strane između Srbije i Luksemburga. Kada je reč o konvenciji o zaštiti dece i o saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, značajno je reći da se ovom konvencijom prepoznaje prevashodni značaj odrastanja deteta u porodičnoj sredini. To je uslov za srećno detinjstvo i za zdrav razvoj deteta i to je ono što je osnovno. Veoma je važno to što se ovom konvencijom zabranjuje sticanje finansijskih dobiti, čime se obezbeđuje sigurnost, predvidljivost i transparentnost za sve učesnike u procesu usvojenja. Važno je da uspostavlja odnose između organa država porekla i prijema u cilju primene standarda najboljih interesa deteta, a što u krajnjem treba da spreči svaku zloupotrebu tipa otmice, prodaje, trgovine decom i takvim nekim najgorim činovima. Zna se da je kod nas zbrinjavanje dece bez roditeljskog staratelja smeštajem u drugu porodicu, bilo srodničku ili hraniteljsku, usvojenjem ili smeštajem u ustanovu socijalne zaštite. Smeštaj deteta u ustanovu socijalne zaštite je krajnja mera. To su standardi koji danas važe. Možda ranije pre 30,40 ili 50 godina je to bio prevashodni cilj i smatralo se da je to najbolje. Pokazalo se da inkluzija u krugu porodice i u društvu uopšte, ali polazeći od porodice je najbolji način uvažavanja svih potreba deteta kada je reč o deci sa smetnjama u razvoju. To je posebna problematika jer i kada imamo usvojenja i kada imamo smeštaj dece u hraniteljske porodice uglavnom se izbegavaju deca sa smetnjama u razvoju, što nije slučaj kada je reč o usvojenjima iz drugih država. Ono što je najbolje za svako dete jeste da raste i razvija se u biološkoj porodici. Ponekad kada je reč o deci koja su sa smetnjama u razvoju, imamo to da su ta deca iako imaju svoje biološke roditelje odrastaju van porodice. Reč je o mnogim problemima koji obespravljuju ove biološke roditelje i o tome da čaki hraniteljske porodice su donedavno imale neka veća prava u oblasti socijalne zaštite u odnosu na biološke roditelje. Moram da kažem da je poslanička grupa SPS u prošlosti činila na poboljšanju ovih pitanja, tako je 2011. godine tokom rada na Zakonu o socijalnoj zaštiti u saradnji sa Udruženjem roditelja dece sa smetnjama u razvoju „Zora“ iz Loznice uspela da amandmanima koje smo podneli značajno poboljšamo položaj bioloških porodica i te dece. Radi podsećanja, jedan od amandmana je bio prava na uvećanu tuđu negu i pomoć drugog lica za decu i odrasle sa posebnim potrebama i utvrđenim invaliditetom. Iz ovog prava proističe i drugo pravo, a to je istovremeno jedan od naših najznačajnijih doprinosa, to je da jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugih lica, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije. Naravno, kada navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzija prema propisima PIO. Kada je reč o međunarodnom usvojenju, želim da kažem da tu postoje određene razlike i da su predrasude kod nas mnogo veće nego kod ljudi u drugim zemljama, ali to je proces sazrevanja svesti i o tome će vreme učiniti svoje. Želim da kažem kada je reč o Konvenciji Saveta Evrope i sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, da je za svaku pohvalu da je ženski deo parlamenta na jedan veoma sveobuhvatan i kvalitetan način obradio ovu temu i da je veliko interesovanje ženskog dela parlamenta. Čuli smo da se i muški deo parlamenta uključio u to, mada lično smatram da je mogao i u većoj meri da se uključi, jer kako kaže naša poslanica gospođa Mira Dragaš koja je u ime SPS predstavila ove konvencije i ova pitanja, to je ne samo žensko, čak bi se reklo pre svega muško pitanje. Zašto je to muško pitanje? Svaki muškarac danas nije potpun, nije ceo da tako kažem bez one svoje ženske komponente. Ta komponenta je veoma prosta i jednostavna. Svaki muškarac ima svoju majku ili ima svoju ćerku, možda ima sestru, suprugu ili devojku i tek u nekim takvim relacijama on je ono što treba da bude. Prema tome, naravno da svi treba da se uključimo na jedan adekvatan način. Izrazio bih pohvalu za Ministarstvo rada i socijalne politike da je stavilo ove zakone na dnevni red Narodne skupštine, jer su ovo veoma značajna pitanja.

Ono što je važno u ovoj konvenciji, posebno za nas iz poslaničke grupe SPS je važno da u konvenciji stoji da ne postoji opravdanje za određeno nasilje koje se čini zbog određene kulture, religije, običaja ili tzv. časti, pa je to sada olakšavajuća okolnost u nekim sredinama da se učinilo nasilje. Toga ne sme nikako da bude i to ne sme da bude opravdanje. Još bih rekao da je veoma značajna ova druga komponenta ne samo pravno-formalna regulativa u represiji i sprečavanju nasilja, već je važna i prevencija nasilja nad ženama i nad decom. Tu obrazovni sistem može mnogo da učini i ministarstvo sa drugim ministarstvima i drugim organizacijama. To je veoma važno. Tu su i drugi projekti i programi, sprečavanje digitalne represije, zatim je MUP kroz jedan aneks memoranduma uključio se u ovaj projekat zaštite dece od nasilja, odnosno „Škola bez nasilja“ Nije samo u pitanju pravna regulativa koja treba da uređuje ova pitanja. Mi ovim pitanjima moramo da se bavimo i u oblasti kulture i u oblasti obrazovanja i u oblasti informisanja. Naša pažnja i cele javnosti treba da bude usmerena bavljenjem ovih pitanja na jedan sadržajniji i konkretniji način. Socijalistička partija Srbije će glasati za ove konvencije i sporazume. Hvala gospođo predsedavajuća. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas ću se fokusirati u svom govoru uglavnom na Istanbulsku konvenciju. Ne zbog toga što ostale teme na dnevnom redu smatram manje bitnim, nego pre svega zbog toga što sam kroz rad u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope imala priliku da od samog početka pratim i pripreme na izradi ove konvencije, samo usvajanje konvencije i na kraju krajeva velike kampanje koje Savet Evrope u različitim zemljama članicama je pokrenuo i vodio tokom ovih poslednjih godina. Brojni izveštaji, razne studije su ukazale da je nasilje nad ženama i porodično nasilje toliko rasprostranjeno u Evropi da su standardi toliko neujednačeni i da je potrebno zbog zaštite ljudskih prava, zaštite prava žena i dece, ujednačiti te standarde i zbog toga je Savet Evrope pokrenuo izradu, donošenje,usvajanje ove tzv. Istanbulske konvencije. Ono što je nama svima jasno je da je nasilje nad ženama i porodično nasilje svakodnevnica u Srbiji. Izveštaji ukazuju na raširenost ovog problema, novinski izveštaji ukazuju na razarajuće oblike porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. Kod nas se često postavlja pitanje da li je danas nasilje nad ženama i porodično nasilje povećano u odnosu na to kako je bilo ranije? Mislim da je to pitanje potpuno relevantno. Ono što je bitno danas je da shvatimo da je ovo bio jedan privatan problem, da ga nismo osvetljavali kao društvo, da danas kada ga osvetljavamo kao društveni problem, kada se borimo protiv toga po svoj prilici uspevamo da prikažemo svu ozbiljnost i razarajuće dejstvo ove pojave. Mislim da smo kao DS u prethodnoj Vladi učinili velike napore da se pokrenu brojni mehanizmi koji će ublažiti ovu pojavu, koji će žrtvama pružiti određene mehanizme zaštite, da je i kroz Nacionalnu strategiju koja je doneta 2011. godine i kroz izmene pravnih propisa pokrenuta ozbiljna društvena akcija za borbu protiv nasilja nad ženama. Mislim da je važna podrška koja je u svim ovim godinama davana sigurnim ženskim kućama i svim drugim organizacijama koje su se uključile u ovu borbu.

Međutim, i Autonomni ženski centar pokazuje da su programi prevencija u priličnoj meri sporadični i da moramo da ih intenziviramo. Potrebno je žrtvama garantovati veću zaštitu, sveobuhvatniju podršku, a sam problem procesuiranja počinilaca je poseban problem na koji moramo obratiti pažnju kroz naše pravosuđe i obezbediti mnogo veću kažnjivost. Po mišljenju mnogih i po mom ličnom mišljenju kazne koje se izriču počiniocima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja su izuzetno blage. Postavlja se pitanje i na to ne možemo dati odgovor – otkud toliko nasilje u porodici, otkud toliko nasilje nad ženama? Pored toga što osiromašenje, brojni problemi koje vučemo iz 90-tih godina, ratna razaranje, izbeglištvo i sve drugo što utiče na jednu strašnu promenu društvene strukture, postoji nešto u našem društvenom ambijentu što po mom mišljenju u našim svakodnevnim životima na neki način podstiče nasilje. Mislim da kao građani ne možemo ostati ni slepi i ne možemo kao političari ne osuditi sve one pojave koje i kroz medijske sadržaje i kroz neki vrlo agresivni advertajzing, u kojima se žena prikazuje kao neko inferiorno biće, ali i mi između sebe kada komuniciramo u ovoj javnoj sferi ne pružamo dovoljno ni poštovanja jedni prema drugima, a čini mi se, a to ima sigurno i određeno dejstvo na građane, da ne razvijamo dovoljnu količinu i ne podstičemo određenu količinu tolerancije i borbe protiv nasilja i svake vrste agresije. Kod nas u društvu je nasilje nataloženo tokom svih ovih godina i kriza i ratova i moramo se mnogo svestranije i intersektorski boriti protiv toga. Nasilje nad ženama i porodično nasilje je u priličnoj meri povezano sa diskriminacijom, mada diskriminacija sama po sebi ne mora odmah biti nasilje i ne treba mnogo analize pa zaključiti kako izgleda osoba koja danas po svoj prilici u Srbiji vrlo malo šanse ima da nasilje izbegne. Ako pokušamo da napravimo foto robot te osobe, verujem da ćemo se svi složiti da se radi o devojčici romske nacionalnosti koja živi u porodici sa više dece, braće i sestara, gde su roditelji nezaposleni i koja živi u nekoj od najsiromašnijih opština u Srbiji. Vrlo je taško da će ona izbeći različite vrste nasilja.

To apsolutno nije tačno.

Mislim da to nije ni na koji način vezano samo za najsiromašnije slojeve, već postoji i u vrlo dobrostojećim beogradskim porodicama, ako hoćete. Vrlo četo zatvaramo oči pred tom činjenicom kao da se to događa nekom drugom jako udaljenom od nas. Ova konvencija ima jednu tripartitnu, ako mogu tako da kažem, zaštitu odnosno pruža tri nivoa zaštite. Jedna je prevencija i ona tu predlaže i utvrđuje mere koje svaka država članica, odnosno potpisnica treba da preuzme i razvije u svojim okvirima. Mislim da je vrlo važno da imamo u vidu da konvencija postavlja temelje za uvođenje novih krivičnih dela i za mnogo efikasniji odgovor države na nasilje. Takođe, od svake države potpisnice traži se efikasan monitoring i to je nešto gde ćemo morati da napravimo značajan korak napred, upravo imajući u vidu da naše statistike, naši izveštaji nisu dovoljno precizni u tom smislu. Mislim da je važno naglasiti da borba protiv nasilja u porodici i nad ženama ne može biti u nadležnosti samo jedne ili par državnih institucija, da je potreban intersektorski pristup, multidisciplinarni pristup i u tom smislu želim da iskoristim ovu priliku i da pozovemo sve one opštine koje još nisu usvojile Protokom o pristupanju i saradnji ustanova i organa i organizacija da to učine, zbog toga što ćemo na taj način postići da postoji bolja saradnja između različitih ustanova i organa. Sa svoje strane želim da podržim ovaj amandman u odnosu na rezervu koju je Vlada podnela na član konvencije koji se odnosi na naknadu štete. Nadam se međutim da ćemo svi jedinstveno glasati za usvajanje ove konvencije dokazujući tako da smo jedinstveni u osudi svakog nasilja, a posebno nasilja nad majkama, ćerkama, suprugama, sestrama i prijateljicama, ali isto tako i protiv svakog oblika porodičnog nasilja koji sve češće uključuje i dečake i mladiće. Nadam se da ćemo na taj način doprineti smanjenju ljudske patnje i očuvanju mnogih života.

Poštovani predsedavajući, ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, danas je na dnevnom redu tzv. Istambulska konvencija i broj prijavljenih govornika, mojih kolega potvrđuje izuzetnu važnost ove teme. Postoji izreka kada se poremete odnosi u braku – bolje dobar razvod nego loš brak. U Republici Srbiji mali je broj supružnika koji se vodi ovom izrekom. Prema nezvaničnim podacima godišnje se podnese preko 20.000 prijava za nasilje u porodici. Nema podataka koliko žena ne prijavi nasilje u porodici pa je ovaj broj na žalost mnogo veći. Dosadašnji program prevencije nasilja nad ženama u porodici pokazao se kao neadekvatan i nedovoljan i da će implementacija konvencije u našem zakonodavstvu nadam se doprineti poboljšanju istog. U Srbiji postoji problem što je mali broj nasilnika uopšte procesuiran. Žrtva ima strah da prijavi nasilnika ili nakon prijave odustane uz obećanje nasilnika da se nasilje više neće ponavljati. Nasilnici koji su procesuirani su bili osuđeni na blage kazne, pa je potrebno promeniti postojeće odredbe Krivičnog zakonika uvođenjem strožije kaznene politike. Oblici nasilja o kojima se najčešće govori su fizičko nasilje koje se ne tako retko okonča smrtnim ishodom, seksualno nasilje, ekonomsko i ne manje bitno verbalno nasilje. Centar za socijalni rad kao organ starateljstva ima široka ovlašćenja, ali mišljenja sam da su oni ili preopterećeni ili imaju manjak stručnih ljudi, ali ne rade odnosno ne doprinose svom statusu ključnoj instituciji u zaštiti protiv nasilja nad ženama. Danas je nasilje u porodici na žalost rasprostranjena pojava. Svaka treća žena je žrtva porodičnog nasilja, dok svaka druga trpi psihičko nasilje, a preko 90% slučajeva izvršioca krivičnog dela nasilja u porodici su muškarci. Prema podacima policijske uprave za Novi Sad u prvih sedam meseci 2012. godine počinjeno je 151 nasilje u porodici. Funkcije i osnivanje sigurne ženske kuće postiže se unapređenje društvenoj zaštiti, pomoći ženama i deci ugroženih nasiljem. Imamo i sigurne kuće i SOS telefone, ali smatram da treba da edukujemo kroz medije da postoje ovakve vrste pomoći za žrtve nasilja. Ne treba zaboraviti da u Srbiji i dalje postoji patrijarhalni model porodičnih odnosa ekonomska zavisnost žene od svojih nasilnika. Mnoge žene se boje da prijave nasilje. Neke smatraju da su zaslužile da dobiju batine jer nisu bile dobre, poslušne supruge i majke ili još gore razmišljaju – gde da ode, uzeće joj suprug dete pa bolje da trpi. Poražavajući podatak UN je da je prvi uzrok smrti ili invalidnosti žena između 15 i 45 godina starosti nasilje i da je za ženu najopasnije mesto njen sopstveni dom. Nasilje nad ženama u porodici mnogi smatraju za unutrašnji porodični problem. Dokle god ga tako posmatramo, ovu problematiku nećemo imati uspeha da rešimo. Nasilje u porodici nije lični problem, već nezakonito i nedopušteno ponašanje koje se mora sankcionisati i sprečiti. Jedan od glavnih ciljeva Ženske parlamentarne mreže jeste stalna borba protiv svih oblika nasilja, kojoj su se pridružili naše kolege poslanici koji su se danas javili za reč, i mislim da je to napredak za naše patrijarhalno društvo i hvala im na tome. Konvencija koja je pred nama zagovara jednakost žena i muškaraca. U društvu u kojem postoji podređenost žena prema muškarcu, nasilje je izvesnija pojava. Istorijski su žene bile u podređenom položaju. Nisam feminista, ali svi znamo da u našem društvu i dalje postoji krilatica da je za ženu kuća, a nije posao. Kada žena nema posao, nema primanja, pa je suprug izdržava i imamo dominaciju muškarca nad ženama. Deca u porodici su često i sama žrtve nasilja, ili su svedoci kada tata tuče mamu jer mama nije bila dobra i stvara se obrazac ponašanja. Nije retko da dete koje je svedok nasilja i samo postaje nasilnik kad odraste, jer je to obrazac u kojem vidimo. Konvencija koju treba da usvojimo definiše ciljeve koje država potpisnica treba da ostvari, a najbitniji cilj je zaštita žena, jer samo zaštitom žena doprinosi se suzbijanju svih oblika nasilja, mere zaštite, pružanje podrške i pomoći. Imajući u vidu poražavajuće statističke podatke i položaj žena i rasprostranjenost porodičnog nasilja, pozivam sve da u Danu za glasanje glasamo za Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Reč ima narodni poslanik Miljenko Dereta. Poštovani ministre, mi ćemo, naravno sa rezervom, podržati potpisivanje ove konvencije. Naša rezerva je, čini mi se, potpuno opravdana, jer nismo sigurni šta je Ministarstvo spremno i sposobno u ovom trenutku da po ovom pitanju preduzme i preduzima u budućnosti. Hvalimo se činjenicom da smo šesti koji će to potpisati, ovu konvenciju, a mislim da ostali to još nisu potpisali jer oni vrlo ozbiljno shvataju svaku reč iz ove vrste konvencije, a jedna od reči koja se često ponavlja je – potpisnici se obavezuju na mnoge stvari po ovoj konvenciji, a iskustvo nas uči da mi lako potpišemo, a teško sprovodimo ono na šta smo se obavezali. Da je sumnja opravdana me uverava i činjenica da trenutno ovde nije prisutna gospođa Stana Božović, koja vodi ustanovu za rodnu ravnopravnost. Dakle, imamo ustanovu, ali oni koji treba da diskutuju i sa kojima treba da razgovaramo o ovoj konvenciji i primeni te konvencije nisu ovde. Imam problem u tome što se uvek ove vrste konvencija najviše bave žrtvama a manje počiniocima. Bez obzira što govorim kao muškarac, znam da nisam počinioc, bar nisam svesni počinioc te vrste nasilja, ali mislim da u našem društvu osnovni problem jeste što se mi vrlo retko bavimo onima koji počine zločine i sa svim vrstama zločina imamo jedan poseban odnos. U ovoj konvenciji u članu 9, pokušao sam neke članove da izvučem kao vrlo bitne, se govori o udruženjima građana. Prepoznaje se i kao obaveza državi se daje da podstiče i podržava rad relevantnih udruženja građana i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilja nad ženama i uspostavlja delotvornu saradnju sa tim organizacijama. Kao što znate, mnogi možda i ne znaju, postoji jedna cela mreža organizacija civilnog društva koja se zove – Ženska mreža za borbu protiv nasilja nad ženama. One funkcionišu u veoma teškim uslovima, bez prave podrške države, bez prave komunikacije sa državom. Uveravam vas da će organizacija civilnog društva vrlo predano pratiti primenu ove konvencije i podsećaće vas na ovu svoju obavezu svakog trenutka kada ta obaveza ne bude ispunjena. Član za koji ne sumnjam da će biti ispoštovan je član 10, a to je formiranje koordinacionog tela, jednog ili više. Formiraće se ta tela, to će postati uhlebljenje ponovo za neke ljude koji sa ovom temom nikada pre toga, a ni tokom svoga rada u tim telima se neće baviti, kao što je, recimo, ustanova za rodnu ravnopravnost. Moram da postavim jedno pitanje, žao mi je što državna sekretarka nije ovde, koja je, koliko ja znam, dobila projekat od Švedske, koji se zove – Prioritetne aktivnosti iz nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. To je trebalo da počne u januaru ove godine. Koliko sam upoznat, on još uvek nije započet, zato što su odnosi između ustanove i ministarstva po pitanju – ko i kako treba da raspolaže tim sredstvima, nedefinisani po želji ministarstva. Postaviću i kao poslaničko pitanje, da mi se odgovori, zašto milion i po evra za trogodišnji projekat inače još nije dirnuto, nego čeka sa strane da se vi između sebe dogovorite – kako zaštititi i poboljšati položaj žena u društvu? Član 14. kaže – strane koje potpisuju se obavezuju da preuzmu neophodne korake za uvođenje nastavnog materijala o pitanjima kao što su jednakost itd. Obavezujete se da uspostavite komunikaciju sa ministarstvom koje je odbilo projekat da svoje nastavnike obavesti o Zakonu protiv diskriminacije. Zakon protiv diskriminacije uopšte nije bio tema u nastavi na bilo kom nivou. Nastavnici naši ne prepoznaju diskriminaciju, ne znaju koja im zakonska rešenja stoje na raspolaganju, ne umeju da se bore protiv diskriminacije. Kako će se boriti protiv nasilja u porodici? Da li naši nastavnici su osposobljeni da prepoznaju među decom žrtve nasilja? Da li su stručne službe u školama, psiholozi i ostali, senzibilisani na ovu temu? Koliko ja znam, nisu, a vi se obavezujete da nešto u tom smislu preduzmete. To je ogroman posao za koji sasvim sigurno nećete imati podršku ministarstva, a još manje u samim školama, jer će se to shvatiti, nažalost, kao još jedno opterećenje, kao još jedna dodatna obaveza u i ovako teškom i komplikovanom nastavnom programu i planu, kako se kod nas sprovodi. Uvođenje u obrazovanje teme nasilja kao takvog i teme nasilja unutar porodice je obaveza koju ste preuzeli i zbog toga mi je jako drago i to će biti monitorisano, uveravam vas, najkoncentrisanije što je moguće. Pratićemo šta se u tom smislu radi. Školski sistem, ovakav kakav je, to nije spreman da prihvati. To se vidi, između ostalog, i u načinu na koji se sprovodi inkluzija osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa. Dakle, to su problemi koje treba na jedan poseban način tretirati i drago mi je da vas ova konvencija na to obavezuje, kao što vas obavezuje da obučite stručnjake koji mogu biti u školi, ali mogu biti i, recimo, u pravosudnim organima. U našim pravosudnim organima, kada se pogledaju presude, vidi se da se u svim brakorazvodnim parnicama, da se pri registrovanju bilo koje imovine uopšte ne uzima u obzir da bi neka porodična imovina mogla biti registrovana i kao vlasništvo žene. Uvek je vlasnik muž, a to je, prema ovoj konvenciji, jedna vrsta finansijskog nasilja koje se vrši nad ženama. Ta vrsta osvešćenja i osposobljavanja žena, da prepoznaju to svoje pravo, može doći samo iz škole, iz obrazovnog sistema i iz drugih kampanja koje se vode u ovom društvu. Pomenut je slučaj sada sa ovom devojčicom koja je dovedena iz Hrvatske, između ostalog i zato što njena majka nije imala nikakva sredstva prepisana na svoje ime, te nije mogla da izdržava to dete u Hrvatskoj, dok je tamo živela. Naravno, pošto su obe konvencije često neprijatno konkretne, tu je i član 24. koji kaže – strane se obavezuju da preduzmu mere neophodne zakonom, kao i druge mere za uspostavljanje non-stop, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, besplatne SOS telefonske linije koje pokrivaju celu zemlju itd. Pre nekoliko meseci smo morali da intervenišemo prošle godine zbog zatvaranja sedam SOS telefona u Srbiji, pa je to u poslednjem trenutku sprečeno, zato što je, između ostalog, na računu te iste uprave za rodnu ravnopravnost bilo sredstava za to, ali niko se time nije bavio. U ovom trenutku, neposredno sam upoznat sa tim, SOS telefoni koje vode organizacije civilnog društva, ženske organizacije, su ponovo u istom problemu. Vi se obavezujete da pomognete rad tih SOS telefona jer je to ne samo briga o žrtvama, nego i jedna vrsta prevencije, jer osposobljavate potencijalne žrtve kako da se na pravi način suprotstave nasilju koje im preti. Naravno, znam da to košta. Ono što me brine jeste činjenica da ste vi stavili ogradu na pitanje nadoknade žrtvama, zato što nema para. Ako nema para za nadoknade, neće biti ni za SOS telefone. Hvala. Izvolite. Nadam se da ću i ja zaslužiti vaše pohvale, predsedavajući. Poštovani gospodine ministre, poštovane dame i gospodo, dozvolićete mi, imajući u vidu da je danas sa nama ministar čija su nadležnost i socijalna pitanja, da podsetim da je danas 17. oktobar - Svetski dan borbe protiv siromaštva. Ovo je dan kada treba da se podsetimo na sve probleme siromaštva i sigurno da ga povežemo i sa ovom temo, jer i nasilje i briga o deci jesu sa njim povezani. Vi, gospodine ministre, jako često u javnosti ostavljate utisak čoveka koji se dosledno i uspešno bori za prava penzionera. Pozvala bih vas da se sa istom odlučnošću borite i za prava siromašnih. Podsetila bih vas da su u ovoj zemlji, nažalost, najsiromašnija populacija deca, a ne penzioneri. Volela bih da vas čujem da malo glasnije govorite i u zaštitu njihovih interesa, pogotovo sada kada će njihovi roditelji biti još siromašniji, imajući u vidu da očekujemo poskupljenje osnovnih životnih namirnica. Neću govoriti o ovim konvencijama sa aspekta tumačenja njihovih odredbi, niti ću ih prepričavati. Ne smatram da je nasilje nad ženama žensko pitanje i ne želim da pohvaljujem koleginice koje su o tome govorile, to podrazumevam. Volela bih da vidim više muškaraca i volela bih, da budem iskrena, da vidim gospodina ministra koji sa nama razgovara o ovome i vodi polemiku ukoliko je potrebno. Volela bih, gospodine ministre, da, osim što ste pročitali tekst, učestvujete sa nama u ovoj raspravi i da nam pre svega kažete šta ćete vi uraditi da ove konvencije u Srbiji zaista budu na snazi. Šta ćete vi uraditi da se ove konvencije primenjuju u praksi? Možda biste za početak, ako biste me slušali, mogli da odgovorite na neko moje pitanje.

Po podacima koje su dali centri, osposobljeno za posao je 26 dece. Mislim, ministre, da je vaš posao da zajedno sa drugim ministarstvima, ne samo obezbedite da ova deca izađu iz hraniteljskih porodica, već da zaista omogućimo kao država da ova deca i nađu posao. Šta je to 26 mladih ljudi koji su prošli težak životni put, završili svoje obrazovanje, osposobili se, kako kažete, za dalji život, a nisu u mogućnosti da nađu posao? Ja očekujem da budete aktivni na tom pitanju i da rešavajući ovako konkretne probleme, a ne pričajući samo o konvencijama, damo pravi doprinos poboljšanju položaja ove dece. Ono na šta još ozbiljnije želim da vam skrenem pažnju, gospodine ministre, to je da je, po podacima iz 2012. godine, 27 dece koja se nalaze u hraniteljskim porodicama bilo izloženo zlostavljanju i nasilju. Znači, 27 dece, koja su izdvojena iz svojih porodica zbog toga što su zanemarena i zlostavljana, trpelo je nasilje dok su bili u hraniteljskim porodicama. Dobro, možda ćete reći da to može da se desi. Ali, kako može da se desi, gospodine ministre, da je podneto samo četiri krivične prijave za ovih 27 dela? Oni su registrovani kao zlostavljanje, a podneto je samo četiri krivične prijave. To je direktna odgovornost ministarstva koje vodite i volela bih da mi date odgovor na to pitanje.

Ona je dobra za našu zemlju. Zašto? Zato što je Srbija još uvek društvo koje je tolerantno na nasilje i, nažalost, tolerantno i na nasilje nad ženama. Svaka treća žena u Srbiji žrtva je fizičkog nasilja. Svaka druga žena žrtva je psihičkog nasilja. Svaka četvrta žena u Srbiji bar jednom je bila žrtva nasilja. Svakog trećeg dana novine u Srbiji objavljuju članke o zlostavljenim, pretučenim ili ubijenim ženama. Već je 38 žena ubijeno u Srbiji kao žrtve nasilja u porodici. Samo 16,5% slučajeva je prijavljeno policiji. U 25% slučajeva nasilje se ponavlja više od pet puta. U 18% slučajeva zlostavljeni su i drugi članovi porodice, naravno, najčešće deca. Zatim, 7,4% nasilnika koristi oružje ili oruđe kako bi nanelo teške telesne povrede ženama. U 74% slučajeva nasilnik je supružnik. Dame i gospodo, u Srbiji još uvek 72% roditelja misli da je batina iz raja izašla i priznaje da tuče svoju decu. Svako dete u Srbiji bar jednom je bilo izloženo fizičkom nasilju. Zato je ova konvencija važna. Ali, zato je još važnije šta ćemo mi zaista uraditi da ovu konvenciju sprovedemo, pre svega u onom delu koji govori o prevenciji nasilja. Konvencija kaže da je naša država obavezna da promeni društvene i kulturne obrasce sa ciljem iskorenjivanja predrasuda, običaja i tradicija, koji se zasnivaju na ideji inferiornosti žena. Da li mi možemo to? Šta ćete konkretno vi uraditi, gospodine ministre, da se ovi obrasci menjaju? Da li to znači da više nećemo svi stajati iza toga da treba štititi tradicionalne vrednosti u srpskim porodicama? Šta su to tradicionalne vrednosti u srpskim porodicama i šta je, na kraju krajeva, tradicionalna srpska porodica? Jer, porodica, priznaćete, već davno nije samo mama, tata i dete. Šta ćemo učiniti da se kultura, običaji, religija, tradicija ili tzv. čast ne smatraju opravdanjem za nasilje nad ženama? Ogroman broj srednjoškolaca u jednoj anketi je rekao da je opravdano tući devojku ili ženu ako ona vara muškarca. Šta ćemo učiniti zaista da se to promeni? Da li ćemo i dalje negovati tradicionalne srpske obrasce? U jednom istraživanju gospodina Žarka Trebješanina u jednom njegovom tekstu o tome šta su tradicionalni srpski obrasci, analizirajući usmenu i pisanu književnost srpsku, on kaže da se žene u tradicionalnoj srpskoj kulturi predstavljaju kao varljive, zle, brbljive, lukave, glupe. To je tradicionalno srpsko shvatanje o ženama. Recimo, poslovice na koje često volimo da se pozovemo: „Na pseto zamahni, a devojku udari“, „Konja i ženu treba držati za ular“, „Ljudi kad buče, žene nek muče“, „Ženu i zmiju po glavi udri“, „Ko ženu ne bije, on čovek nije“ To su tradicionalni srpski obrasci i stereotipna shvatanja o ženama. Jedino kada se žena pominje u pozitivnom kontekstu je ako je majka i domaćica. Danas još čujemo neke političare koji nam kažu da žene treba malo više da heklaju, a malo manje da rade neke druge stvari. To je ono što po ovoj konvenciji ćemo biti obavezni da menjamo da bismo prevenirali nasilje nad ženama, a ne samo da bismo svi govorili jednoglasno kako zaista u to verujemo. Na kraju, dame i gospodo, samo jedan citat gospodina Nimilera, nemačkog intelektualca koji je rekao, napisao je jednu pesmu koja glasi ovako: „Kada su došli po komuniste, ćutao sam, kada su došli po Jevreje, ćutao sam, jer nisam Jevrejin, kada su došli po sindikalce, ćutao sam jer nisam sindikalac, kada su došli po katolike, ćutao sam, jer nisam katolik, kada su došli po mene više nije imalo ko da se pobuni.“ Dame i gospodo, nasilnici u Srbiji tuku žene, tuku pripadnike drugih nacionalnih grupa i doći će i po vas. Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, malo ću se pozabaviti upravo ovom temom koja se odnosi na Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Rodno zasnovano nasilje u visokom procentu se završava smrtnim slučajevima i već smo danas to čuli, a zaista mislim da to treba stalno da ponavljamo, kako bi to svi upamtili, da u protekloj 2012. godini 32 žene su stradale upravo od ovog rodno zasnovanog nasilja, odnosno bile su žrtve tog nasilja i one su umrle. U ovoj godini, čuli smo, broj se kreće oko 40 žena, da je to do današnjeg dana, što su stvarno porazne činjenice i da bez obzira na to što mi uvodimo neke mere zaštite, prevencije i slično da se ova situacija sve više i više pogoršava. Pre nekoliko meseci smo raspravljali ovde o Izveštaju Zaštitnika građana i tu smo imali takođe nekoliko podataka koji govore, znači relevantnih činjenica, koji su zatim proistekli, odnosno koji su dali određene rezultate i kažu da zakonom propisane mere, koje mi imamo definisane, se ne poštuju u najvećoj mogućoj meri onoliko koliko bi to trebalo da bi se ove žrtve nasilja zaštitile. Nemamo odgovarajuću međuinstitucionalnu saradnju, dakle, između organa koji bi trebalo da se bave ovim velikim problemom. Takođe, postoji jedan opšti protokol kojim mogu da poštuju ti zaposleni u ovim određenim institucijama, međutim ne postoje protokolom u posebnim ministarstvima koji se bave ovim problemom nasilja u porodici. To su veliki problemi i mislim da ova konvencija koja daje nama u potpunosti okvir kako i na koji način, ukoliko bi se s punim kapacitetom primenjivala, mogla bi na neki način da dovede možda do smanjenja ove stope iz godine u godinu. Jer, ona detaljno definiše sve ono što bi trebalo da se radi, što bi trebalo da se učini da bi se sprečilo nasilje u porodici i preveniralo pre svega, što je najvažnije, ali samo u skladu sa domaćem zakonodavstvom zemalja potpisnica ove konvencije. Mi moramo i naše zakonodavstvo koje manje-više, čuli smo nije ni loše, ali mora ono da se primenjuje. To je ono što je najvažnije.

Dakle, ovo se odnosi na sve, kao i na decu i na stare, odnosi se na sve žrtve nasilja u porodici. Obaveza države, pre svega, je najvažnija i ona mora biti da uspostavi tu međusektorsku saradnju, saradnju između organa vlasti, između ministarstava pravde, između zdravstvenih ustanova, Ministarstva unutrašnjih poslova i svih drugih institucija, centara za socijalni rad i svim drugih institucija koje učestvuju u ovom lancu. Često se dešava da, na primer, zbog nesaradnje upravo pojedine činjenice koje su poznate jednim organima, ne budu drugim i na kraju imamo situaciju da uopšte ne znamo da je neki nasilnik, možda određeni slučaj sa psihijatrije itd. i prema njemu se ne postupa onako kako bi to trebalo. Ono što mene jako zabrinjava u ovom društvu u kojem živimo i što smo takođe već čuli, ali nije s goreg da ponovimo, da treba svakako da izbacimo kao izgovor za nasilje naše kulturne modele, običaje, religije, tradicije ili nekakva čast tamo, da je sasvim normalno udariti ženu, tući je. Ono što me jako porazilo, kada sam nešto ispitivala, istraživala u vezi ove rasprave, a to je, ako niste znali, pre par godina jedno istraživanje gde su anketirani mladići godina 18 do 20 i koji su rekli, u preko 80% slučajeva, da su oni bar jednom, zamislite do tih godina starosti, pretukli, udarili, gurnuli, ošamarili svoju partnerku, ne znam da li tih godina i može biti žena, što je stvarno porazno. Pedeset posto slučajeva nasilja između muškaraca i žena, odnosno tamo gde trpe žene, je u stvari u vezama, a ne u bračnoj zajednici, što je za mene još gora situacija. Dakle, te žene uopšte ne razmišljaju da to nije normalno i da je to loše i da to treba da sankcionišu na neki način, već se sigurno u velikoj meri udaju upravu za te muškarce. Upravo nam se dešava to što nam se dešava.

Mislim, da kroz građansko vaspitanje treba da se uvede stalna priča i diskusija na temu nasilja, pa ne samo nad ženama već i svakako vršnjačkog nasilja. Takođe, mislim da to podizanje svesti kako kod muškaraca tako i kod žena je vrlo značajno. Osvešćivanje žena, šta su njena prava, kako i na koji način ona treba da se obrati nadležnim institucijama. Svakako učešće medija je jako važno kao i obuka stručnjaka koji se bave ovom temom. Jaka kampanja na nivou države mora da bude i moramo da vodimo računa svi zajedno i da se trudimo da u svojoj okolini razgovaramo i sa ženama i sa muškarcima. Mislim da tu nije problem samo muške populacije koja u najvećoj meri vrši to nasilje nad ženama već je veliki problem i kod žena koje ne znaju kako sa tim da se izbore. Imamo danas situaciju da je zaista loša socioekonomska situacija u zemlji. Imamo tu neku otuđenost među ljudima. Mislim, da kao društvo trebalo bi malo da poradimo na toj socijalizaciji. Dakle, da kroz različite institucije koje se nalaze na lokalnom nivou, naročito saveti za rodnu ravnopravnost, da li su tu aktivi žena, da li su to nevladine organizacije koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti. Da se stvara određena socijalizacija i da ne dođemo u situaciju da te žene ne smeju nikome da se obrati, da ne smeju da razgovaraju na ovu temu, da ih je sramota što je neko tuče. To je u stvari devijacija ponašanja njihovih partnera ili nekog člana njihove porodice. To su velike i značajne stvari o kojima treba da se razgovara da bi se razrešile. Tu dolazimo do još jedne situacije, do procedure kako se prijavljuje nasilje.

Ako se on ne odaziva, to je otprilike u polovini slučajeva, onda ga oni traže u njihovim lokalnim zajednicama i dođu do njega, razgovaraju ali se u principu ništa ne dešava. Ide u stanicu policije. Zatim se upućuje da podigne tužbu, znači u sud, tužilaštvo i ti pravosudni organi. Ovde nastaju najveći problemi. Problemi su takvi da su sudski procesi veoma dugi i veoma komplikovani. Ta žena koja dođe da prijavi nasilje ona nekoliko puta ponavlja i preživljava tu traumu, ponavlja u centru za socijalni rad, u domu zdravlja, u policiji, sudu, tužilaštvu itd. Non-stop prolazi kroz istu stvar. Mislim da je to već previše za nju. Takođe, u sudu, pošto ti procesi traju dugo, te njene povrede manje-više već zacele. Ti izveštaji bivaju oboreni na sudu od strane advokata nasilnika i ti nasilnici u najvećem broju slučajeva prođu nekažnjeno. U nekim slučajevima oni bivaju poslati na lečenje, a nikada ne budu poslati od kuće, dakle, ne izriče im se mera da moraju da odu od kuće i da ta žena ostane tu sa decom. Tu sada isto imamo jedan problem gde žena ako je ugnjetavana ne može da ode od kuće zato što ona danas u preko 95% slučajeva, te žene koje su žrtve nasilja one su stambeno materijalno, finansijski, ekonomski, kako god hoćete zavisne od tih muškaraca i one moraju tu da ostanu. Mali je broj žena po ovoj statistici koje su otišle u sigurne kuće i našle neki posao. Takođe se pre svega na lokalnom nivou mora raditi na ekonomskom osnaživanju žena, na realizaciji određenih projekata, određivanju sredstava za pomoć tim ženama kako zapošljavanja ali svakako da se ti sudski procesu dovedu do kraja onako kako treba. Naravno, dok ta procedura u sudu traje, naravno, da se to nasilje nastavlja, možda ne fizičko ali se nastavlja u nekom drugom obliku psihičkom itd. Zato smatram da ova konvencija zaista definiše određene postupke u samoj proceduri borbe protiv nasilja nad ženama koje su veoma važne i koje će uvesti određena nova krivična dela verovatno u naš krivični zakon. Tako da mislim da ovi problemi sa kojima se mi suočavamo mogu se rešiti samo zajednički, samo prevencijom i samo što glasnijim pričanjem i razgovorom sa svim tim ženama ali i muškarcima, naročito sa mladim devojkama. Nije dovoljno da one prijave te svoje nasilnike već moraju da znaju da takvo ponašanje nije normalno, da nije opravdano, da one protiv toga moraju da se bore, moraju da potraže pomoć, a mi kao država moramo da napravimo striktniji i strožiji okvir kako da se izborimo sa ovim nasilnicima da budu kažnjeni, da im nikad više ne padne na pamet da urade tako nešto. Reč ima narodni poslanik Vesna Jovicki. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u svom izlaganju bih se pre svega osvrnula na Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Donošenje ove konvencije u maju 2011. godine predstavlja ogroman korak u borbi protiv nasilja nad ženama u Evropi. Srbija je usvojila 2011. godine Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, a 2012. godine potpisala Istambulsku konvenciju. Pored toga, a čuli smo dosta podataka danas, nažalost, sve je veći broj žena koje su ubili muževi, bivši muževi ili partneri i žene žrtava drugih oblika nasilja. Prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, najčešći oblik nasilja je porodično nasilje, nasilje muškaraca nad ženama i to 90% fizičko, 75% psihičko, 85% ekonomski i do 3,8% seksualno nasilje. Najčešće u 78% slučajeva je nasilnik ženin partner, u 9% je sin, a u 4,2% ćerka. Značajne su razlike između broja policijskih intervencija, broja podnetih krivičnih prijava i broja lica osuđenih za nasilje u porodici. Postoje značajne prepreke sa kojima se suočavaju žene, posebno Romkinje i žene sa invaliditetom, kada traže zaštitu od nasilja. Nedostatak je i naloga za hitnu zaštitu, i razvrstanih podataka o svim oblicima nasilja nad ženama. Neke žene čitav život provedu u patnji i bolu, zanemarene, zlostavljene, a neke se izvuku iz takve situacije. Da li to one zaslužuju, da li su sve institucije uradile ono što je njihova obaveza? Kakva je svest svakoga od nas o ovom problemu, problemu nasilja nad ženama. Da li ćemo i dalje opravdavati kulturom, običajima, religijom, tradicijom, čašću, takva dela nasilja. Nasilje je krivično delo, a žrtve mogu biti svi članovi porodice, a najzastupljeniji oblik jeste nasilje nad ženama. Šta je sa decom koja gledaju to nasilje. Nasilje nad ženama je javni, a ne privatni problem. Podizanjem svesti kod građana, stvara se prava akcija protiv ovakvog nasilja. Zabluda je da se nasilje vrši nad ženama koje žive u nekom ruralnom području, koje su manje obrazovane i ekonomske nezavisne. Istina je da svaka žena može da postane žrtva. Potrebno je ojačati prevenciju nasilja nad ženama, osnaživati i povezivati vladin i nevladin sektor i podizati svest o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja u porodici. Veliku ulogu imaju mediji, jer utiču i na formiranje sistema vrednosti, ali sa onim što svakodnevno gledaju deca i odrasli u bilo kom terminu, poput „Farme“, „Velikog brata“, estradnih nastupa bez bilo kakvih kriterijumima, razne „trenutke istine“, pa naslovne strane novina koje su preplavljene slikama zločina i nedoličnim sadržajima, jer se tako bolje prodaju, možemo li pružiti pozitivan model ponašanja i formiranja funkcionalnih porodičnih odnosa i uslova u kojima odrastaju naša deca. Izopačene vrednosti, promašeni životi postaju poželjan model ponašanja mladima, lakše je biti loš, lakše je obogatiti se brzim kriminalom i ubistvom. Ovakva poruka stiže iz medija. Zašto ne jačamo porodicu, jer je prava investicija materinstvo, zdravo dete, tradicionalne vrednosti, jer to manje košta od ulaganja u lečenje posledica. Kao odgovorno društvo, moramo ozbiljno da se suočimo sa činjenicama i izgradimo kompletan sistem zaštite, od prevencije do saniranja posledica. Zbrinjavanje žene i dece u Sigurne kuće, treba da bude samo privremeno rešenje, a država preventivnom porodičnom i kaznenom politikom mora da obezbedi žrtvama sigurnost u sopstvenom domu. U patrijarhalnom društvu, smatra se da je nasilje u porodici privatna stvar, a ukoliko u tragičnom raspletu žena ubije muža, nasilnika ili partnera, slučaj se u pravosuđu tretira kao hladnokrvno ubistvo. Sindrom pretučene žene u Srbiji ne postoji, odnosno sud im nasilje koje su trpele, ne uzima kao olakšavajuću okolnost, a to znači da tokom suđenja niko ne pita ženu kako je živela, niti se taj kontekst uzima u obzir, nego isključivo čin ubistva i događaji koji su neposredno prethodili. U tradicionalističkom društvu, odgovornost je prebačena sa muškarca na ženu žrtvu, one se prikazuju neretko u medijima, kao alkoholičarke i preljubnice, međutim, podaci kao i mnogi drugi koje smo danas čuli su zabrinjavajući. Pojedina istraživanja pokazuju da čak 54% žena u Srbiji trpi neko porodično nasilje i ono što je frapantan podatak, a prema nalazima istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava, svaki deseti srednjoškolac u Srbiji smatra da ženu treba povremeno tući. Moj kolega Mihajlović je govorio kako sistem obrazovanja i vaspitanja može uticati na promenu ovakvih stavova kod mladih. Institucije sistema treba da reaguju blagovremno i adekvatno na prijavu nasilja, a ne da zanemare da su videle nasilje i da znaju da ono postoji. Centri za socijalni rad, policija i tužilaštvo treba da reaguju povezano, da nam se ne bi dešavali slučajevi kao što je slučaj majke iz Ljiga. Ona je morala prvo da pobegne, da bi sačuvala svoj i detetov život od supruga nasilnika, a sada sud tom istom ocu nasilniku želi da vrati dete, što je juče moj kolega Milićević javno osudio. Jedan od glavnih ciljeva Ženske parlamentarne mreže, a danas je ona spomenuta mnogo puta i istaknut je taj cilj, a to je stalna borba protiv nasilja je nešto čemu teži Ženska parlamentarna mreža, ali kao što smo videli danas, priključili su se i kolege poslanici, borbi za ovaj cilj i u razmišljanjima da na tome treba raditi stalno. Meni je da drago da čak stižu i mišljenja građana koji slušaju ovu današnju raspravu.

Reformskim procesima, već niz godina se veliki broj dece izmešta iz ustanova socijalne zaštite i primarni zadatak sistema zaštite je da razvija usluge i servise kojima se podržava biološka porodica i dete i time se sprečava izdvajanje deteta iz porodice i zajednice. Strani usvojitelji su u značajnoj meri tolerantni i usvajaju decu sa ozbiljnim zdravstvenim i razvojnim problemima, odnosno onu decu za koju se ne mogu naći usvojitelji među domaćim državljanima. Postoji ustaljeno mišljenje o dugoj proceduri usvojenja i dugom čekanju na usvajanje, ali proces usvojenja ne bi trebalo da bude olako shvaćen, da se ne bi desilo da pređe u trgovinu ljudima. Trgovina ljudima je, pored trgovine drogom i oružjem, najprofitabilnija kriminalna aktivnost. Prema proceni UNICEF 1,2 miliona dece svake godine postanu žrtve trgovinom ljudima. Iako dominira uverenje da samo žene i deca mogu biti žrtve, istina je da žrtva trgovine može biti svako. Decom se trguje u cilju seksualne i radne eksploatacije, prosjačenja, sklapanja prinudnog braka, prinude na vršenje kriminalnih aktivnosti, te je trgovina najteži oblik kršenja ljudskih prava. Lišenja i ograničenja, najdrastičniji su kod prava na život, na dostojanstvo, integritet, na slobodu i bezbednost, a ponekad i na sam život. Trgovina ljudima, posebno ženama i decom, je problem svetskih razmera i zahteva poseban i sistemski pristup države i društva. Ratifikacijom ove konvencije pojačava se sigurnost u postupcima međunarodnog usvojenja, jer se ono odvija u najboljem interesu deteta i poštovanja osnovnih prava priznatih međunarodnim pravom. Uspostavlja se sistem saradnje između država ugovornica radi obezbeđenja poštovanja tih garancija i sprečavanje otmice, prodaje, ili trgovine decom.

Izvolite. Hvala, gospodine potpredsedniče. Gospodine ministre, predstavnici ministarstva i kolege poslanici, i ja ću kao većina kolega danas u raspravi veću pažnju da posvetim ovim dvema konvencijama. Mislim da su one jako važne, ali to ne znači da ne cenimo i napore Vlade da ispregovara i dva važna međudržavna sporazuma u oblasti socijalne sigurnosti, važna sigurno za određen broj građana koji su deo svoje profesionalne karijere obavljali i realizovali u ovim dvema zemljama. Kao što je poznato, a i kolege su u raspravi već to istakle, Konvencija o međudržavnom usvojenju važi još od 1993. godine i do sada je ratifikovalo 79 država, dakle, mi smo verovatno 80-a, dok Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama još nije stupila na snagu i našim usvajanjem ovde u parlamentu mi ćemo možda doprineti tom procesu njenog stupanja na snagu. Ali, zašto ja ističem ove činjenice? Ja hoću da naglasim, normalno, važnost usvajanja obe konvencije, ali i da kažem da u prvom slučaju, kada se radi o Konvenciji o međudržavnom usvojenju dece, mi nakon usvajanja ove konvencije ne moramo u našem važećem zakonodavstvu, posebno kada se radi o porodično-pravnoj zaštiti dece bez roditeljskog staranja, ništa posebno da menjamo. Hoću da kažem da mi tu materiju već imamo regulisanu po standardima iz ove konvencije koju ćemo danas da usvojimo, ali i po standardima Konvencije UN o pravima deteta. Ali, već kada se radi o Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja i nad ženama i porodičnog nasilja, situacija je nažalost sasvim drugačija, jer mi i pored usvajanja niza dokumenata, mislim i na Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti, Akcionog plana koji je donet za njeno sprovođenje, mislim i na Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, nažalost nemamo ozbiljnijih rezultata u smanjenju nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Ima različitih podataka i mi smo danas u ovoj raspravi čuli dosta različitih podataka. Ja sam koristila, pre svega, podatke godišnje izveštaje centara za socijalni rad, jer tu već postoji jedna utvrđena metodologija. Ovaj fenomen se prati već nekoliko godina i moguća su neka poređenja, onda mogu da se vide trendovi, a čim možete nešto da pratite, da poredite, onda možete i da osmislite nekakve mere i da popravljate stanje. Naime, prema godišnjem izveštaju centara za socijalni rad za 2012. godinu i dalje se, nažalost, beleži rast nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. U odnosu na 2006. godinu, kada je počela primena Porodičnog zakona i kada smo počeli da pratimo organizovano ovaj fenomen, povećanje je tri puta. Naime, u 2012. godini, po ovom izveštaju, imamo 9.325 osoba koje su žrtve nasilja. Iako smo u prve dve-tri godine primene Porodičnog zakona mogli da pretpostavljamo da taj rast i tako veliki broj primera nasilja nad ženama i porodičnog nasilja imamo i zbog toga što je porastao senzibilitet prema pojavi nasilja u društvu, tome je zakon svakako doprineo, to se više ne može posle sedam-osam godina primene zakona, samo na taj način objašnjavati. Nažalost, sigurna sam da imamo realan porast nasilja u našem društvu i ono što se vidi iz ovog izveštaja za 2012. godinu on je porastao u svim delovima Srbije. Interesantno je da jedino u Beogradu od 2009. godine u kontinuitetu svake godine, dakle četiri godine za redom, porast i nasilje prema ženama i porodičnog nasilja opada. Bilo bi jako interesantno, jer u ovim izveštajima koje sam pogledala, takvi su izveštaji, to nije ni predviđeno, ne radi se analiza da li se tu odvija nekakav proces za koji mi ne znamo, da li se primenjuju neki mehanizmi koji preveniraju nasilje. U svakom slučaju to bi bilo interesantno istražiti i eventualno primeniti i u drugim gradovima i opštinama gde imamo permanentan porast nasilja.

Ono što je stvarno zabrinjavajuće, to je, iz ovih izveštaja to se može pouzdano utvrditi da je porodica najčešće mesto gde se odvija nasilje, odnosno da u 88.923 slučaja u stvari imamo žrtve nasilja u porodici. Mi još nemamo svakako podatke za 2013. godinu, ali prema nekim podacima, taj dramatičan porast nasilja nad ženama i porodičnog nasilja traje. Imamo saopštenja dve PU, iz Novog Sada i Leskovca, koji u septembru mesecu prema njihovim evidencijama procenjuju da je porast nasilja i da iznosi između 20 i 30% Uzroci ove eskalacije nasilja u 2013. godini prirodno još nisu istraženi, ne možemo sa sigurnošću utvrditi šta se to dešava, ali može li se nešto i pretpostaviti. Mislim da pored ostalih uzroka da je porast nasilja sigurno i posledica jedne nove društvene klime koje smo svedoci, a u kojoj dominiraju netolerancija i agresivnost. Javna scena je pretvorena u opskurdni rijaliti u kojem je se dozvoljeno. Takvoj društvenoj klimi, nažalost, i neki političari, unoseći u politički diskurs jedan visok stepen agresivnosti i verbalnog nasilja, svakako doprinose i apelujem da se od takvog političkog diskursa što pre odustane, jer žrtve nisu samo politički protivnici, nego nažalost čitava društvena atmosfera. Ako tome dodamo da smo mi još uvek tradicionalno, patrijarhalno društvo u tranziciji sa loše prikrivenom mizoginijom, ne čudi onda što se nasilje nad ženama još uvek ne uočava ne samo kao disfunkcija, dezintegracija i poremećaj porodičnih odnosa, već kao obrazac ponašanja koji karakteriše autoritarno društvo. Takođe, ne uočava se da je nasilje nad ženama posledica diskriminacije žena i nejednakosti muškaraca i žena i zato se nadam da će usvajanje ove konvencije makar još jednom sve u društvu na to podsetiti, jer u Konvenciji se eksplicite i s pravom ističe da je postizanje de jure i de fakto jednakosti između žena i muškaraca ključni elemenat u prevenciji nasilja nad ženama. Takođe, Konvencija nasilja nad ženama vidi kao rodno zasnovano nasilje, odnosno da je nasilje nad ženama jedan od ključnih društvenih mehanizama kojima se žene primoravaju da budu u podređenom položaju u odnosu na muškarce. Ono što je važno, Konvencija govori i o obavezama države. Koliko je važno da politike u ovoj oblasti budu koordinirane, koliko je neophodna interresorna saradnja, uloga civilnog sektora, važnost prevencije, podizanja svesti, a već su neke kolege o tome govorile, a podizanja svesti nema bez obrazovanja. Prihvatanjem Konvencije, želim to danas da naglasim, mi smo se obavezali na još jednu stvar, da neke teme kao što su jednakost žena i muškaraca nestereotipne rodne uloge, uzajamno poštovanje, nenasilno razrešavanje sukoba, itd, uvrstimo zvanično u nastavno gradivo prilagođeno sposobnostima učenika na svim nivoima obrazovanja, dakle od predškolskog, pa na dalje. U Konvenciji se posebna pažnja poklanja i obavezi države da obezbedi adekvatne usluge podrške žrtvama nasilja, posebno deci i žrtvama seksualnog nasilja. Neke kolege su, posebno i koleginica Vukčević, govorile o tome da smo mi bez razloga neke rezerve postavili na Konvenciju. Naime, ako neke izmene krivičnog zakonodavstva nismo blagovremeno uradili, to mogu da razumem, ali ne mogu da razumem da smo stavili rezervu i na član 30. stav 2, u kojem se kaže da je potrebno obezbediti odgovarajuću državnu naknadu onima koji su zadobili ozbiljne telesne povrede ili onima kojima je narušeno zdravlje, do te mere da stepen povrede nije pokriven iz drugih izvora, kao što su počinilac, osiguranje, odnosno državno, zdravstveno i socijalno osiguranje. Ovaj član razumem tako da žrtva nasilja, u slučaju da nije zdravstveno osigurana, ima makar pravo na neophodne zdravstvene usluge o trošku države. Ne vidim razloga, ali verujem da se u praksi to i dešava, da smo na ovaj stav stavili rezervu i poslanici Demokratske stranke će amandman koji je podnet, dakle, od strane kolega, podržati ovde u danu za glasanje. Kada se radi o Konvenciji o zaštiti dece i saradnje u oblasti međudržavnog usvojenja, kao što sam rekla pitanja koja reguliše ova konvencija već su inkorporirana u naš pravni sistem u oblasti zaštite dece i međudržavnog usvojenja. Kao što znate, i naš Ustav i porodični zakon i Zakon o socijalnoj zaštiti, kada se radi o deci bez roditeljskog staranja, čitav koncept njihove zaštite bazira na Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta, odnosno sva rešenja i važeći standardi su u funkciji ostvarivanja najboljeg interesa deteta uključujući, pre svega, pravo deteta da odrasta u porodičnoj sredini, jer je to najbolje okruženje za njegov zdrav razvoj. Poznato je da su reformski procesi koji traju od 2000. do 2001. godine, posebno sistema porodično-pravne zaštite dece bez roditeljskog staranja, išli u pravcu smanjivanja njihove institucionalne domske zaštite, uz jačanje instituta hraniteljstva i usvojenja. Danas imamo stvarno veoma mali broj dece u domovima, ali očigledno da taj reformski proces treba da se nastavi. Hraniteljstvo je doživelo jednu ekspanziju, ali sad je trenutak da se vidi u kom pravcu treba to dalje da ide. Hraniteljskim porodicama svakako treba svaka vrsta podrške, ali isto tako treba videti da li centri za socijalni rad suviše lako pribegavaju hraniteljstvu, kao obliku zaštite dece bez roditeljskog staranja, čak i u slučajevima kada deca po porodičnom zakonu mogu biti usvojena. Nemojmo zaboraviti, hraniteljstvo nije dugotrajno rešenje za dete bez roditeljskog staranja. Dakle, imamo zastoj u primeni instituta usvajanja koji je očigledan već nekoliko godina. Verujem da će se nešto u narednom periodu na tom planu raditi. S druge strane, kada se radi o deci sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja, tu imamo vrlo usporen proces njihove deinstitucionalizacije i jako teško razvijanje čak i hraniteljstva, takozvanog specijalizovanog hraniteljstva, a nažalost i usvojenje ide jako teško, jer nemamo domaće usvojitelje kada se radi o deci sa smetnjama u razvoju. Možemo reći da se suštinski ova konvencija, koju ćemo usvojiti, odnosi na tu decu, jer tih 10, 11 usvojenja, koliko imamo na godišnjem nivou, upravo jesu deca sa smetnjama u razvoju za koje ne postoje domaći usvojitelji, iako po zakonu najmanje godinu dana se traga za domaćim usvojiteljima. Dakle, to je jedna oblast u kojoj još uvek treba mnogo toga da se radi. Na kraju, hoću da kažem da će naš poslanički klub glasati za sporazume o socijalnoj sigurnosti sa Luksemburgom i Kanadom, jer mi smatramo da je od najvećeg interesa za naše građane, koji su deo svoje radne karijere proveri u ovim zemljama. Ovim sporazumom se garantuju njihova prava, i to kada se radi o Kanadi u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, ali kada se radi o Luksemburgu, onda su to prava u oblasti zdravstvenog osiguranja, osiguranja u slučaju povrede na radu, profesionalnih bolesti, nezaposlenosti, dečijoj zaštiti i materinstvu. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vesna Stepić. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, članovi Vlade, cenjene kolege narodne poslanice, narodni poslanici, pored ostalog u okviru ovog objedinjenog pretresa danas razgovaramo o Konvenciji o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, koje naša država treba da ratifikuje. U ovom kontekstu osvrnula bi se na institut usvojenja, kao veoma značajnu meru zaštite i zbrinjavanja dece koja nemaju svoju biološku porodicu ili žive u uslovima nedostojnim deteta. Usvajanje dece je čin plemenitog karaktera. Usvojitelji su ljudi velikog srca, a institut usvojenja je takav da zavređuje afirmaciju i podršku u društvu, u najširem smislu. Brojni suptilni procesi, koji su uspostavljeni, utvrđeni su zakonom i sprovede se institucionalizovano, uz podršku i pomoć stručnih službi. Za jedan broj ljudi usvojenje jedini je način da se ostvare kao roditelji, a za određeni broj napuštene dece, jedini način da steknu svoju porodicu i budu zaštićeni u njoj. Usvojenjem dete preuzima prezime i sva druga prava, kao biološko dete svojih novih roditelja i u potpunosti može da izgradi osećanje pripadnosti i zajedništva sa njima. Konvencijom o kojoj govorimo uspostavlja se sistem saradnje između organa u državama porekla i državama prijema, kome se obezbeđuju uslovi za primenu standarda najboljih interesa deteta i sprovođenja na najmanju meru od rizika, od zloupotrebe u procesu međunarodnog usvojenja. Upravo, da bi sam postupak usvojenja bio uspešan, neophodno je u potpunosti primeniti ovu konvenciju, koja treba da obezbedi veću sigurnost, predvidljivost i transparentnost za sve učesnike u procesu usvojenja, uključujući i potencijalne usvojitelje. Na taj način se pojačava sigurnost u postupku usvajanja i uspostavljanju bolje mere bezbednosti, kojom bi se sprečila otmica, prodaja i trgovina decom radi usvajanja. Pored hraniteljskih i domaćih usvajanja međunarodno usvojenje jeste aktuelno i može biti zaštita dece bez bioloških porodica, ali i adekvatnih uslova za život i ratifikaciju ove konvencije i u Srbiji bi omogućili bolje uslove za odrastanje i razvoj ove dece. U Republici Srbiji je veliki problem sa smeštajem i usvajanjem romske dece i dece sa smetnjama u razvoju. Nema dovoljno hraniteljskih porodica koje su spremne i osposobljene da odgajaju takvu decu, a nema ni zainteresovanih usvojilaca. Istovremeno, složena procedura usvajanja treba da štiti decu, kako bi se posebno kod instituta međunarodnog usvajanja, da nam se ne bi ponovio scenarijo kao u Rusiji, Rumuniji, Africi. Trebamo biti obazriviji da se ne bi ponovio primer iz Rusije, kada su od 1999. godine američke porodice usvojile više od 45.000 dece, gde je bilo više dece sa posebnim potrebama, gde je došlo do više smrtnih slučajeva zbog nemarnosti usvojitelja. Iskustva u Republici Srbiji govore da se potencijalni usvojitelji najpre odlučuju za mlađu decu, a to su deca starosti od tri do šest godina i nisu preterano tolerantni po pitanju zdravstvenih, razvojnih i nacionalnih karakteristika maloletnog deteta, koje bi želeli da usvoje. Prema podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku na teritoriji Republike Srbije, u periodu 2006. do 2008. godine, dolazi do povećanja broja usvojene dece, dok u periodu od 2008. do 2012. godine taj broj je u opadanju. U 2008. godini usvojeno je 149 dece, dok u 2012. godini smanjen je na 83 dece. Sa druge strane, ovi podaci oslikavaju i sliku i u unutrašnjosti. Pa tako, prema podacima Centra za socijalni rad Vladimirci, na teritoriji Opštine Vladimirci do 2012. godine nije bilo ni jedno usvojenje, a u 2012. godini je bilo tri, dok u ovoj godini, za sada, nije bilo nijedno usvojenje. Broj hraniteljske porodice je trenutno 25. Isto tako, ni međunarodno usvojenje nije često u Republici Srbiji. Republika Srbija je još uvek zemlja iz koje se deca usvajaju, a ne zemlja čiji državljani pokazuju interesovanje da usvoje decu iz drugih država. Za razliku od usvojitelja iz Srbije, stranci najčešće, iz SAD, iz Švedske imaju više razumevanja i strpljenja za prihvatanje takve dece. Tako češće usvajaju decu romske nacionalnosti, stariju decu i decu sa hendikepom. Upravo zbog toga smatram da je bitno da se u Srbiji razvije takav odnos prema toj deci koja bi svako od njih odrastala u zemlji i kulturi u kojoj je rođeno. Zato se trebamo boriti da stvorimo takav sistem vrednosti. Pored svih civilizacijskih promena porodica je bila i opstala kao prirodna i osnovna zajednica u društvu. U današnjem vremenu usklađenost privatnog i profesionalnog života žene i muškarca jako je važno za stabilnost društva. Oni treba ravnopravno da dele i brigu i odgovornost za porodicu. Ona ima veoma značajnu ulogu u značaju čoveka. Odrasti u normalnoj i zdravoj porodici mnogo znači. Pravo svakog deteta je da odrasta u porodici koja ga voli, prihvata i izlazi u susret njegovim potrebama. Takvo dete odgajano u porodičnoj sredini, u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja kroz školovanje i osamostaljivanje, biće korisno sebi, a i društvu. Zbog svega navedenog smatram da je izuzetno važno da se navedena Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja ratifikuje, kako bismo imali jasna pravila i mehanizme u zaštiti i usvojenju dece, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe i zlostavljanja dece.

Reč ima narodni poslanik Predrag Mijatović. Molim vas, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsedniče. Dame i gospodo, uz dužno poštovanje, gospodine ministre, pridružio bih se opasci gospođe Plavšić, koja je apelovala na vas da malo aktivnije učestvujete u onome što poslanici govore i da pokažete malo više pažnje. U svom izlaganju ću se osvrnuti samo na Konvenciju o zaštiti dece u saradnji u oblasti međunarodnog usvajanja, jer smatram da je u ovom setu to jedno od najvažnijih pitanja, pored druge konvencije o kojoj ćemo glasati. Naime, međunarodno usvajanje dece u drugoj polovini prošlog veka počelo je da se razvija kao pravna institucija. Sedamdesetih godina broj ovakvih usvajanja je dramatično porastao, a početkom osamdesetih postalo je očigledno da međunarodno usvajanje prati niz složenih pravnih ljudskih problema i da nedostatak domaćih i međunarodnih pravnih instrumenata ukazuje na potrebu za višeaspektnim pristupom. Iz tih razloga, kao što je ovde više puta ponovljeno, 29. maja 1993. godine, pod okriljem Haške konferencije međunarodnog privatnog prava, usvojena je Konvenciji o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvajanja. Godine 1989. dodat je poseban značaj odredbama člana 21, precizirajući široku formulaciju iz Konvencije o pravima deteta u odnosu na mere zaštite i pravila postupka, kojom se obavezuju, uz neprikosnovenu obavezu države porekla i države prijema, da poštuju prava deteta, uvažavaju principe najboljih interesa deteta, da imaju svoje kulturne osobenosti, što se ispoljava u porodičnom životu i relevantnom domaćem pravu. Uvođenjem jasnih procedura Konvencija prepoznaje i priznaje prevashodni značaj odrastanja deteta u porodičnoj sredini, kao uslov za njegov srećan i zdrav razvoj, kao i zabranom sticanja finansijske dobiti. Konvencija uspostavlja sistem saradnje između organa u državama porekla deteta i države prijema deteta, što svodi na najmanju moguću meru rizik od zloupotreba u procesu međunarodnog usvajanja. Do sada se zbrinjavanje dece bez roditeljskog staranja u Republici Srbiji postiže smeštajem u drugu porodicu koja može biti srodnička ili hraniteljska, zatim usvajanjem ili smeštajem u ustanovu socijalne zaštite. U Srbiji je trenutno u hraniteljskim porodicama ili institucijama smešteno oko 4.000 dece, što je ogroman broj. Sa humanog stanovišta, smeštaj dece u ustanovu socijalne zaštite je krajnja mera zbrinjavanja. Neophodno je voditi intenzivnu kampanju za povećanje broja hraniteljskih porodica i poboljšanje njihove strukture. Takođe, potrebna je i veća popularizacija usvajanja dece bez roditeljskog staranja, kao i spremnost za usvajanje dece sa smetnjama u razvoju, hendikepom i dece romske nacionalnosti. Do sada, spremnost građana Srbije za usvajanje dece iz drugih država bilo je minimalno. Podatak koji je inače ovde iznesen, to je da od 2006. do 2010. godine je ukupno usvojeno 47 dece. U obrnutom slučaju, kada strani državljani žele da usvoje dete iz Republike Srbije, mora se poštovati određena procedura koja je regulisana članom 103. Porodičnog zakona koji kaže, ja ću ga citirati, mada mislim da ga je i naša poslanica takođe citirala: „Strani državljanin može usvojiti dete pod uslovom da se ne mogu naći usvojioci među domaćim državljanima i da se ministar nadležan za porodičnu zaštiti saglasi sa usvajanjem. To je inače član 103. stav 1. – „Inače smatraće se da se usvojitelji ne mogu naći među domaćim državljanima ako je prošlo više od godinu dana od dana unošenja podataka o budućem usvojeniku u jedinstveni lični registar usvajanja.“, što predstavlja član 103. stav 2. Ovo sam pročitao upravo zbog građana Srbije, da bi bili upoznati sa problematikom. Ovim zakonom, međutim, ustanovljen je izuzetak u odnosu na predviđeno pravilo, u smisli daministar nadležan za porodičnu zaštitu, ako postoje naročito opravdani razlozi, i pre isteka ovog roka može dozvoliti usvajanje stranom državljaninu, što je regulisano članom 103. stav 3. Ratifikacijom konvencije o usvajanju usaglasiće se zakonska regulativa Republike Srbije i država potpisnica konvencije, odnosno obezbediće se uslovi za primenu standarda najboljih interesa deteta i svođenje na najveću moguću meru rizika od zloupotrebe u procesu međunarodnog usvajanja, kao što su otmica, prodaja, trgovina dece i ekonomsko iskorišćavanje. Do sada je konvenciju ratifikovalo 79 država, među kojima su sve države iz našeg okruženja, većina država EU, zatim Kina, Ruska Federacija i SAD. Na kraju napominjem da su svi zakonski članovi ove konvencije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, u delu koji se odnosi na pravo deteta, na uživanje ljudskih prava, primerenost svom uzrastu i duševnoj zrelosti, kao i u članu 64. koji propisuje da se prava deteta uređuju zakonom i garantuju detetu niz pojedinačnih prava, kao što su pravo na lično ime, upis u matičnu knjigu rođenih, pravo da sazna svoje poreklo, pravo da očuva svoj identitet, zaštitu od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja i zloupotrebljavanja. Članom 64. stav 5. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da se prava deteta i njihova zaštita uređuju zakonom. Član 65. našeg Ustava propisuje i posebnu zaštitu porodice, majke samohranog roditelja i u tom smislu garantuje se posebna zaštita dece o kojoj se ne staraju roditelji i dece koja su ometena u psihičkom i fizičkom razvoju, kao i zaštita dece od dečijeg rada, to je zabrana rada deci ispod 15 godina starosti, zabrana rada na poslovima koji su štetni za moral dece i njihovo zdravlje. Kontrolu ispunjenosti zakonskih uslova, kako naših, tako i iz Konvencije, za međudržavno usvajanje konkretnog deteta vrši ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, koje na osnovu mišljenja tima stručnog ministarstva daje ministru nadležnom za porodičnu zaštitu dozvolu za usvajanje deteta od strane stranih državljana.

Hvala. Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Hvala gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u okviru ove tačke dnevnog reda je potvrđivanje četiri konvencije od kojih je svaka važna za određenu grupu građana Srbije. Ipak, Konvencija Saveta Evrope sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tzv. Istambulska konvencija, direktno ili indirektno tiče se svakog od nas, posredno ili neposredno dotiče sve građane Srbije. Iz tog razloga, a i kao koordinatorka Ženske parlamentarne mreže, u svojoj diskusiji ću se fokusirati na Predlog zakona o potvrđivanju ove konvencije. Na samom početku, sa zadovoljstvom moram da istaknem da su se sve članice Ženske parlamentarne mreže iz svih stranaka izjasnile da će podržati donošenje ovog zakona, kao i ostala tri zakona u okviru ove tačke dnevnog reda. To je dokaz da je Ženska parlamentarna mreža zaživela i da ostvaruje svoj cilj – okupljanje narodnih poslanica iz svih stranaka oko pitanja koja se odnose na žene i porodicu, a to podrazumeva i borbu protiv nasilja. U dosadašnjoj diskusiji već je dosta rečeno o korenima nastanka i o prisustvu nasilja u našem društvu, o sadržini navedene konvencije. Zato ću se sada fokusirati samo na neke meni važne aspekte. Kao prvo, hoću da istaknem da konvencija predviđa da se strane potpisnice obavezuju na podizanje svesti u javnosti o različitim oblicima i vidovima nasilja, njihovih posledica i potrebe da se u njihovo sprečavanje uključe svi nadležni akteri, a to su nacionalne, regionalne i lokalne skupštine i organi uprave, državne institucije za zaštitu ljudskih prava i civilnog društva. Ovde ističem značaj civilnog društva u Srbiji kao aktera koji je prvi pokrenuo borbu protiv nasilja tako što je motivisao žrtve nasilja i svedoke da progovore o nasilju, da nasilje postane vidljivo u društvu i da se probudi osetljivost društva za ovaj problem. Drugo što želim da istaknem jeste da konvencija stavlja akcenat na obrazovanje preventivne intervencije i adekvatan rad sa počiniocima nasilja, kako bi se promenilo njihovo ponašanje i postalo nenasilno i kako ne bi ponavljali krivična dela i nasilničko ponašanje uopšte. U okviru toga i o važnosti ovog aspekta civilnog društva koje je doprinelo da nasilje u Srbiji postane vidljivo, želim da kažem da sam i sama od 1998. godine bila članica nevladine organizacije Centra za prava žena u Vršcu, koji je prvi u Vojvodini imao SOS telefon za žrtve nasilja. Kao advokat sam pružala žrtvama nasilja pravnu pomoć. Mislim da ko nije bio uključen u rad sa žrtvama nasilja, ne može da bude svestan koliko je bilo teško u početku rada na ovim problemima, pogotovo krajem devedesetih i početkom dvadesetih godina, osloboditi žrtve nasilja i svedoke da progovore o tom nasilju i da prevaziđu stereotipe u našem društvu, da su možda i same krive za to što ih je snašlo, da je sramota da o tome pričaju i slično. Drugo što želim da istaknem jeste da konvencija stavlja akcenat na obrazovanje, kako sam rekla već, počinioca nasilja. Ovo je važno iz razloga što ne smemo da dozvolimo da se ponovi situacija koja je nastala kada su amnestirani počinioci krivičnih dela nasilja nad ženama i decom, bez vaspitnog rada sa njima, kako bi usvojili nenasilno ponašanje i time sprečili da ponove krivična dela, pa je među njima bilo povratnika koji su posle amnestije počinili još teža krivična dela, pa čak i ubistva. Dalje, konvencija naglašava i da je uz dužno poštovanje slobode izražavanja i njene nezavisnosti neophodno da se podstiče privatni sektor, sektor za informativne i komunikacione tehnologije i sredstva javnog informisanja za učešće u razradi i sprovođenju politike sprečavanja nasilja nad ženama i u porodici i veće poštovanje dostojanstva žena i porodice. To znači da većina naših medija mora da promeni odnos prema ovoj temi. Kada se desi nasilje, ne bi smeli da pišu na senzacionalistički način sa bombastim naslovima od kojih se svaki normalan čovek ježi, a dostojanstvo žrtve ruši. To je sada prisutno u našim medijima i primere takvih naslova je koleginica Tripić već iznela, pa ne bih da ih ponavljam. Da budemo iskreni i da se ne zavaravamo, potpisivanje i potvrđivanje Konvencije Saveta Evrope je tek jedan od koraka u suzbijanju nasilja u našem društvu. Predstoji nam mnogo rada i mnogo aktivnosti. Moramo da radimo na usaglašavanju zakona i podzakonskih akata, na promeni i dopuni nastavnih programa u obrazovnim ustanovama radi razvoja svesti o nenasilnom ponašanju. Ovo je pogotovo važno jer je kod nas u obrazovanim ustanovama veoma prisutno vršnjačko nasilničko ponašanje, a ono stvara uslove za razvoj mladih ljudi u nasilnike dalje. Zatim, treba da se radi i na aktiviranju svih relevantnih činioca i Narodne skupštine i Pokrajinske skupštine i lokalnih skupština i organa uprave na svim nivoima, zatim, državne institucije za zaštitu ljudskih prava i civilnog društva i na uspostavljanju njihove međusobne saradnje na sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici. Mora da se radi i na pružanju adekvatne podrške i zaštiti žrtava i svedoka nasilja, zatim na primeni mera za promenu svesti kod učinioca krivičnih dela. Jedan od preduslova je i obezbeđivanje većeg učešća žena na svim mestima odlučivanja i stvaranja uslova za osnaživanje i za ekonomsko osamostaljivanje žena. Kako su sve vrednosti koje štiti ova konvencija istovremeno i vrednosti za koje se zalaže DS, poslanici poslaničke grupe DS će podržati usvajanje zakona kojim se potvrđuje i ova konvencija i ostala tri zakona iz ove tačke dnevnog reda. Ako budemo intenzivno radili, trebaće tri do pet godina da se postignu prvi vidljivi rezultati na smanjenju nasilja u našem društvu. Zato moramo da počnemo da radimo odmah.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je na redu Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja je doneta 11. maja 2012. godine u Istanbulu i koja se primenjuje u doba mira, kao i u situacijama oružanog rata. Nasilje je negacija svih ljudskih vrednosti i činjenica pred kojom naše društvo ne sme da zatvori oči. Države članice Saveta Evrope i druge potpisnice ove konvencije su dužne da u potpunoj posvećenosti pristupe nacionalnoj implementaciji konvencije i izradi rodno osetljivih politika i da pri tom obavezno sarađuju sa nevladinim organizacijama i civilnim društvom. Zahteva se rad na prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštitnim merama i podršci uz formiranje sigurnih kuća, SOS telefona i specijalizovanih uslova podrške sa naročitim naglaskom na decu žrtve tog nasilja i decu kao svedoke tog nasilja. Strane koje su potpisale Konvenciju se posebno obavezuju da naznače i formiraju više zvaničnih tela koja će koordinirano prikupljati podatke, vršiti analizu i objavljivati rezultate, a takođe će morati da imaju i neposrednu komunikaciju sa odgovarajućim telima i drugim članicama. Potrebno je redovno i na svim nivoima propagirati, sprovoditi kampanje ili programe podizanja u javnosti o različitim manifestacijama svih vidova nasilja obuhvaćenih konvencijom, njihovim posledicama po decu i potrebe da se takvo nasilje spreči u saradnji sa državnim institucijama za ljudska prava i telima za ravnopravnost, civilnim društvom i nevladinim organizacijama, posebno ženskim. Nasilje koje se čini prema članovima porodice ima specifičnu karakteristiku u odnosu na nasilje učinjeno van porodice. Nasilje u porodici uvek predstavlja zloupotrebu moći, kontrolisanje članova porodice koji imaju manje moći ili raspolažu manjim resursima. U većini društva, naročito u tradicionalnim i patrijarhalnim zajednicama, muškarci imaju znatno više moći, ne samo fizičke, već i ekonomske i društvene. Konvencija Saveta Evrope o prevenciji borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici definiše nasilje u porodici kao svaki akt fizičkog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog nasilja koje se dešava u okviru porodice ili domaćinstva ili bilo kog drugog partnerskog, odnosno intimnog odnosa, bez obzira da li nasilnik deli ili ne deli istu stambenu jedinicu sa žrtvom. Porodični zakon nasilje u porodici definiše kao ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno stanje ili spokojstvo drugog člana porodice. Krivični zakon određuje da krivično delo nasilje u porodici vrši svako ko primenom nasilja pretnjom da će napasti na život ili telo drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili društveno stanje člana svoje porodice. Vlada Republike Srbije je 2005. godine usvojila opšti protokol u kojem pod nasiljem u porodici se podrazumeva zloupotreba moći, poverenja ili zavisnost unutar porodice, što ugrožava opstanak, bezbednost i dobrobit drugog člana ili članova porodice. Uključuje različite oblike zloupotrebe kao što su nasilje u partnerskom odnosu, zlostavljanje i zanemarivanje starijih ili drugih zavisnih osoba, zlostavljanje i zanemarivanje dece, zlostavljanje roditelja i prisustvovanje i izloženost nasilju nad drugim članom porodice. Savremena saznanja potvrđuju da izloženost fizičkom, seksualnom ili psihološkom zlostavljanju i nasilju između roditelja ili drugih članova porodice ima ozbiljan uticaj na decu i druge naročito osetljive članove porodice. Takva izloženost izaziva traumu i negativno utiče na razvoj deteta i bezbednost i položaj drugih posebno ranjivih članova porodice kao što su osobe sa invaliditetom, stariji članovi porodice, osobe sa teškim zdravstvenim i razvojnim problemima. Na osnovu izveštaja svih centara za socijalni rad u Republici, broj evidentiranih slučajeva u porodici eskalira. Primera radi, u 2006. godini ih je bilo 441, a 2011. godine 8.481 prijavljena žrtva nasilja u porodici u Republici Srbiji. Međutim, bez obzira na to, to povećanje ne mora biti rezultat nekog stvarnog povećanja broja slučajeva nasilja u odnosu na prethodni period. To povećanje je pre svega rezultat reagovanja opšte i stručne javnosti na ovu pojavu. Građani, stručnjaci zaposleni u raznim sistemima i žrtve nasilja postali su znatno osetljivi na ovu pojavu. Ne doživljavaju je kao nečiju privatnu stvar. U sadašnjem vremenu pojava nasilja nad ženama i uopšte nasilja u porodici se ne negira, ne minimizira i nenormalizuje, pa i iz tih razloga češće se prijavljuje i reaguje na nju. Ono što u svakom slučaju može da zabrinjava to je povećanje izuzetno teških oblika nasilja u porodici koja je za posledicu imala drastično povređivanje i smrtni ishod žrtve. Svaka žrtva nasilja u porodici ili žena žrtva nasilja u partnerskim odnosima ima pravo da bude zaštićena, da se nasilje odmah prekine, a da se prema nasilniku preduzmu i građansko-pravne mere zaštite od nasilja u porodici u skladu sa odredbama Porodičnog zakona. Na kraju se postavlja pitanje zašto žena ostaje sa nasilnikom? Zato što je niko ne podržava, zato što joj niko ne veruje, zato što drugi traže krivicu u njoj, zato što zakonske procedure predugo traju, zato što ima strah od nasilnika, zato što nema dovoljno prihoda, zato što nema gde da ode, zato što ima decu, zato što se boji da će on uzeti decu, zato što se stidi onoga što će ljudi misliti, zato što je emotivno vezana za partnera, zato što brine o nasilniku, zato što veruje da će joj biti bolje.

Poštovani gospodine ministre, članovi ministarstva, koleginice i kolege, ja ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Donošenje ovog zakona je očekivan, obzirom da je platforma konvencije 1. aprila 2012. godine usvojena na Skupštini, a 4. aprila iste godine je potpisana sa Savetom Evrope, tako da donošenje ovog zakona predstavlja samo logičan sled događanja i neophodnih koraka približavanju i integraciji naših zakona sa evropskim. To je prihvatanje načelne politike EU u borbi protiv svih oblika diskriminacije i nasilja sa posebnim naglašavanjem na nasilja diskriminacije žena i dece, kao i svih oblika nasilja u porodici. Preko potrebno je da se bezuslovno usaglasimo sa ciljevima konvencije koji se odnose pre svega na zaštitu žena i porodice od svih vidova nasilja, donošenjem mera, propisa i zakona koji će omogućiti realizaciju prevencije, ranog otkrivanja, procesuiranje i kažnjavanje počinitelja nasilja. Na taj način dajemo značajan doprinos u suzbijanju diskrimacije, polne jednakosti, a isto tako promovišemo i jednakost polova, uključujući tu i aktivnosti na osnaživanju i ohrabrivanju žena u njihovim nastojanjima za aktivnom i odgovornom ulogom u zajednici u okvirima Nacionalne strategije po ovom pitanju. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilje u porodici, detaljno sistematski i eksplicitno u svim segmentima usvojene Platforme, definiše sve prisutne elemente nasilja, stavove zajednice prema njima, kao i zakonske mere prema počiniocima nasilja i diskriminacije, a odnosi se na sprečavanje, odnosno ohrabrivanje žena i žrtava nasilja u porodici da prijavljuju nasilje, detektovanje, procesuiranje i konačno sankcionisanje kod počinitelja, kroz paralelnu zaštitu žrtava nasilja u svim segmentima, od pravnih, a to bi bilo od donošenja adekvatnih zakona, preko ekonomskih, potraživanje nematerijalne nanete štete, kao i zaštite žrtava za izgradnju sigurnih kuća. Konvencija samo u jednom članu dosta stidljivo navodi da žrtve nasilja mogu biti i muškarci, što malo marginalizuje sve učestalije prisustvo problema sa muškim polom, muškarcima, kao žrtvama nasilja u porodici. Godinama unazad, muškarci su sve češće žrtve nasilja u porodici, što govore podaci iz MUP-a, centara za socijalnu zaštitu i psihijatrijskih ustanova i to kako psihičko, tako i fizičko. Taj uzlazni trend nove vrste nasilja, ne treba u budućnosti zanemariti. Opravdana je zabrinutost da bi ovakvo minimiziranje učešća muškaraca kao žrtava nasilja moglo ohrabriti pojedine organizovane grupe žena za delovanje u sasvim drugim krajnostima. Isto tako, nisu dovoljno transparentno date mogućnosti, za detaljno viktimološko preispitivanje žrtava nasilja, odnosno u kojoj meri i koliko sama žrtva nizom postupaka i aktivnosti provocira nasilje, kakva je tu njena odgovornost, a posebno u bračnim zajednicama gde su mogućnosti raznih socijalnih, psiholoških i seksualnih manipulacija žena nad muškarcima jako prisutne i neretko zloupotrebljene, mnogo pre nego što je nastala konačna posledica ovakve provokacije, odnosno fizičko nasilje u porodici. To zahteva i potrebu za ozbiljnim budućim pristupom ovom problemu, u odnosu polova, čak možda i do donošenja zakona o zaštiti muškaraca. Iako su muškarci fizički jači od žena, isto tako su žene najčešće psihološki i verbalno, manipulativno, socijalno i ekonomski dominantnije od muškaraca, što izjednačava snagu njihovih oruđa u konfliktu sa rezultatima povređivanja i nasilja. Zanemarivanje ove činjenice bio bi početak nove diskriminacije, ali sada prema muškarcima, to je u potpunoj suprotnosti sa principima EU o ravnopravnosti polova.

prijavite se ponovo. Vrlo pažljivo sam slušala, volela bih da ste čuli gospodine predsedavajući, da zamolite kolegu da se drži činjenica, ovde prisutne dame su verovatno čule da smo manipulativne i seksualno manipulativne, pa sam nekako našla za shodno da prosto ili to razjasnimo o čemu se radi ili da vidimo da li je povređen Poslovnik.

Zahvaljujem se predsedavajući. Ja sam se vrlo jasno izjasnio da je opravdana zabrinutost, da bi ovakvo minimiziranje učešća muškaraca kao žrtava nasilja moglo ohrabriti, možda niste od početka slušali, pojedine organizovane delikventne grupe žena za delovanje u sasvim drugim krajnostima. To je jedna stvar.